nije omogućilo. Ovdje još moram naglasiti da neki od amandmana koji su iznimno važni, a radi se o amandmanima što se tiče demografije, demografske katastrofe koja je zapravo najveći problem za hrvatsku državu i za hrvatski narod, nisu prihvaćeni. To je problem koji neće nestati onda kada nestane korona kriza, a to je problem koji se mora kontinuirano rješavati, to je problem koji se mora rješavati i onda kada je najveća kriza, a to je danas. Nažalost, demografija je danas zadnja rupa na svirali Andreja Plenkovića i bojim se da će tako i ostati. Sada je na redu poštovani kolega Tomašević, izvolite. Mi iz Kluba zeleno-lijevog bloka isto tako ne želimo sudjelovati u ovom cirkusu koji će se sada zvati „glasanje o amandmanima za proračun“ Upozorili smo da svi amandmani koje oporba predlaže na proračun, kolko god bili oni dobri ili loši da je svejedno jer vladajuća većina automatski ih odbija. Sad ste napravili iznimku sa 3 simbolična amandmana gdje ste ipak mijenjali sa kojih pozicija se uzimaju, tako da ni njih niste u potpunosti zapravo prihvatili. Nemoguće da od naših 40 amandmana Kluba zeleno-lijevog bloka da baš nijedan znači nije dobar, da baš nijedan, da ste sve kao vlada odbili. Al ne samo to, nego dan i pol dok je trajala rasprava o amandmanima nije bilo jednog zastupnika vladajuće većine u sabornici, dan i pol. E pa sad mi onda nećemo bit u sabornici dok vi glasate o tim amandmanima jer znamo kako ćete glasat o tim amandmanima. I ne samo to, 4 amandmana Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka nisu uvrštena na glasanje, odbijeni su navodno zbog kršenja Zakona o proračunu, tražili smo od ministra financija da nam pismeno objasni šta smo tu prekršili sa ta 4 amandmana, nije to napravio. Tražili smo Odbor za ustav i Poslovnik da da mišljenje na koji način, jer smatram da je tu povrijeđen Poslovnik i Odbor za ustav i Poslovnik HS se proglasio nenadležnim da da tumačenje o tome. Tako da su naša 4 amandmana potpuno nezakonito izdvojena od glasanja. Tako da ne želimo više sudjelovat u ovom cirkusu, vi ste odlučili da nema nikakvog dijaloga sa zastupnicima oporbe koje su isto tako izabrali direktno građani nego da ste odlučili napravit sve po svom, pa čak niste imali toliko pristojnosti da saslušate obrazloženja amandmana na kojima smo radili. Mi o tome na taj način nećemo sudjelovat. Kolega Hrebak izvolite sada ste vi. Mislim da bi bilo korektno da ste poslušali i ono što mi kolege imamo za reći i mi smo isto tako poslušali vas. Ja ću i dalje iskoristiti ovu priliku, tražim stanku u ime Kluba HSLS-a i Reformista kako bismo isto tako još jednom razmotrili sve ovo vezano za proračun. Mi ćemo proračun podržati. Ja shvaćam ljutnju oporbe. Oporba je i u prošlom, prošlim sazivima sabora neko drugi bio oporba, slične stvari su se događale, mogu to razumjeti, međutim treba biti realan. Proračun je realno napravljen u danim okolnostima koje su sigurno temeljene na svemu ovome što se događa oko korona krize. S druge strane, proračun se temelji na europskim fondovima, a s treće strane prirodno je da oporba traži neke svoje stvari u proračunu, al za to je neophodno dobiti većinu u hrvatskom parlamentu, na to je neophodno dobiti i većinu glasova na izborima, mi smo, vladajuća većina je odlučili da su neke stvari prioritetnije. Za mene kao liberala je sigurno dobro u ovom proračunu što će se nastaviti daljnja porezna reforma i to je razlog, jedan od razloga, zašto ćemo mi podržati ovaj proračun. Oporbeni sigurno zastupnici su tražili neke druge stvari, to je legitimno, ali isto tako legitimno je od većine da mi usmjeravamo u kojem smjeru će se proračun kreirati, u kojem smjeru će zemlja ići, to će biti naša odgovornost, a njihovo puno pravo je da se na to žale.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom ispred našega kluba poslali jasnu poruku kako proračun RH kako ga je predložila Vlada RH za 2021. godinu osigurava gospodarski napredak RH, osigurava snažnu potporu hrvatskih gospodarstvenicima i hrvatskim građanima u borbi protiv pandemije korona virusa. Ta snažna potpora očitovana je i u ovoj godini na način da je iz državnog proračuna proslijeđeno hrvatskim gospodarstvenicima preko 8 milijardi kuna u zaštiti njihove likvidnosti, nastavka poslovanja, ali prije svega u zaštiti radnih mjesta hrvatskih građana.

Što se tiče primjedbe oporbe kako pojedini zastupnici iz vladajuće većine nisu nazočili obrazlaganju amandmana moram u ime kluba zastupnika reći da je ta primjedba potpuno promašena.

Znači, prvo moramo vidjeti da li je kvorum ovdje, pa ću kad krenemo s prvim amandmanom dakle pitati tko je za, tko je suzdržan, tko je protiv, da utvrdimo koliko je ljudi. Nakon toga pitat ću za, pa ću onda nakon 20, 30 amandmana provjeravati opet kvorum tako da držimo tih 76 stalno ili više već koliko će zastupnika biti. Znači krećemo s 1. amandmanom Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Vlada ga ne prihvaća. Molim glasovanje. Tko je za amandman? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Imate provjereno sve, po svim prostorijama?

Dobro, ovdje je koliko zastupnika?

Dajte provjerite jeste li svi se uključili.

Ne, ne na ekranu je 21, ja ne znam zašto pokazuje 20.

Idemo sada na 2. amandman Domagoj Hajduković, Vlada ne prihvaća, glasujmo.

Nije dobio potrebnu većinu. 3. amandman istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 4 istog zastupnika, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman br. 5 istog zastupnika. Tko je za? I tko je protiv?

Amandman br. 6 istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 7 zastupnik Bartulica. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 8 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman br. 11 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka.

I tko je protiv?

Amandman br. 13 Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 16 istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban, e, samo malo. Dakle 16. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 17 zastupnice Vesne Nađ prihvaćen je u izmijenjenom obliku s čime se podnositeljica amandmana složila te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio proračuna. Amandman 18 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 12 Kluba zastupnika IDS-a prihvaćen je u izmijenjenom obliku s čime se podnositelj amandmana složio te u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio proračuna. Amandman 21 zastupnik Bulj, ne prihvaća Vlada. Tko je za? Tko je suzdržan? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 22 Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 23 Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Tko je za? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 24 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 25. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. I tko je protiv? 26. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 27 zastupnice Marijane Petir prihvaćen je u izmijenjenom obliku. U načelu nemate pravo sada intervenirati, ali glasovat ćemo s obzirom da je vaš amandman prihvaćen. Ja prihvaćam amandman u izmijenjenom obliku kako ga je Vlada RH predložila. 28. amandman zastupnika Sačića. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 30. amandman zastupnik Kujundžić. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je protiv?

Amandman 32. zastupnik Kujundžić. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je protiv? Amandman 35. Klub zastupnika Stranka s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Stranka s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 38. Tko je protiv? Zastupnik Bulj 39. Tko je za? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 40. amandman zastupnik Bulj. Tko je protiv?

Tko je protiv?

Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je protiv?

46. amandman Most nezavisnih lista. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je protiv? Amandman 49. Tko je za? Tko je protiv? Amandman 50. Tko je protiv? 51. amandman zastupnik Lenart. Tko je protiv?

Nije prošao. Tko je protiv?

Tko je protiv? Nije prošao. Tko je protiv? Tko je protiv? Amandman 56. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 57. isti klub zastupnika. Tko je protiv?

Tko je protiv? Amandman 59. Tko je za? Tko je protiv? Amandman 60. zastupnica Ban Vlahek. Tko je protiv?

I tko je protiv? 62. amandman zastupnik Kujundžić. Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman 64. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman 65. MOST nezavisnih lista. Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 66. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 67. amandman zastupnica Ban Vlahek. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je protiv? Amandman 70. Tko je za? Tko je protiv? Amandman broj 71. je povučen. Amandman 72. Hrvatski suverenisti. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 74. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman 75. IDS. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? I tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? 78. amandman IDS. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. IDS ponovo. Tko je za? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. IDS. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? IDS. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 85. ponovo IDS. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 86. isti klub zastupnika. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. 88. amandman IDS. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. 89. amandman IDS. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Klub zastupnika IDS-a. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 91. amandman Milanović Litre. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Amandman 92. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 93. zastupnici zeleno-lijevog bloka. I tko je protiv? MOST nezavisnih lista.

Amandman 95. MOST nezavisnih lista. Amandman 96. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 97. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? IDS.

Nije dobio potreban broj glasova. I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 102. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za?

Tko je za? Nije prošao. Tko je za? 105. amandman MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? A tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je protiv? 107. amandman zastupnik Miletić. Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. 108. amandman zastupnik Bulj. Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. 114. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 116. Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv?

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Nije prošao. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv?

Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv?

Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije prošao. Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 146. ponovo Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i GLAS. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Klub zastupnika IDS-a. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. I tko je protiv?

I tko je protiv? 151. isti klub zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 154. amandman istog kluba zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

I tko je protiv?

Tko je za? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 157. amandman ponovo isti zastupnik. Tko je protiv?

I tko je protiv?

159. isti zastupnik. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. I tko je protiv? 161. zastupnik Hajduković. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 164. amandman zastupnice Katarine Peović. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za?

167. amandman zastupnik Bulj. Nije dobio potreban broj glasova. … [[Upadica: Govornik nije uključen.]] 167. amandman, dobro. 167. amandman zastupnika Bulja nije dobio potreban broj glasova. Smo glasovali 167. Onda glasujmo o 167. amandmanu zastupnika Bulja.

168. amandman zastupnice Ban Vlahek. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 169. zastupnica Ružica Vukovac. Tko je za? I tko je protiv? 170. amandman zastupnik Kujundžić. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

171. zastupnik Kujundžić. Tko je za? 172. zastupnik Bulj. Tko je suzdržan? Tko je protiv?

173. zastupnica Opačak Bilić. Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj. Moramo ponoviti onda, dakle ponavljamo 173. amandman. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Zastupnik Pavić 175. amandman. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? 178. zastupnica Glamuzina. Tko je za? Tko je protiv? 179. zastupnik Milanović Litra. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? 180. zastupnica Peović. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Nije prošao. Hrvatski suverenisti. Tko je za? Tko je protiv? 187. ponovo Hrvatski suverenisti. Tko je za? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je protiv? 189. ponovo Hrvatski suverenisti. Tko je za? Tko je protiv?

190. amandman Klub zastupnika IDS-a. Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv?

Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv?

Nije dobio potreban broj glasova. 198. amandman zastupnice Nađ je prihvaćen. Klub zastupnika Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 200. amandman istog kluba zastupnika.

Tko je za? I tko je protiv? 202. istog kluba zastupnika. Tko je za? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

204. isti klub zastupnika. Tko je za? I tko je protiv?

205. isti klub zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 206. isti klub zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 208. amandman zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 208. isti zastupnik. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 211. i zastupnik Hajduković. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

IDS-ov amandman. Tko je za? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Tko je za? I tko je protiv? Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 219. isti klub zastupnika. Tko je za?

Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? 222. amandman zastupnika Bulja. Tko je za? I tko je protiv? 223. amandman Mire Bulja. Tko je za? Tko je suzdržan? Amandman nije prošao. Tko je za? I tko je protiv? 225. zastupnik Lenart. Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. 227. amandman zastupnice Peović. Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za?

Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. 230. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Tko je za? I tko je protiv?

Tko je za?

Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. E sad idemo na prijedloge amandmana financijskih planova. Prvi je na redu Plan Hrvatskih voda. Amandman br. 1 Most nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 2 zastupnik Kujundžić. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? I tko je protiv?

Amandman 5 zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? I tko je protiv? Nije prošao. Tko je za? I tko je protiv?

I tko je protiv? Amandman 9 istog zastupnika. Tko je za? Amandman 10 istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? I tko je protiv? Br. 12 Most nezavisnih lista. Tko je za? I tko je protiv? Amandman 13 zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 14 istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 16 istog zastupnika. Tko je za? I tko je protiv? 17. amandman zastupnik Kujundžić. Tko je za? Tko je suzdržan? tko je protiv?

Amandman nije prošao. Idemo sad na Financijski plan Hrvatskih cesta. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije prošao. Amandman 2 zastupnik Grmoja. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman br. 3 zastupnik Bulj. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Amandman br. 5 zastupnik Bulj. Tko je za? I tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Tko je za? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Amandman broj 8. MOST nezavisnih lista. Tko je za? I tko je protiv?

Tko je za? I tko je protiv?

Amandman 10. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 11. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prošao. Amandman broj 12. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije prošao. Amandman broj 13. zastupnika Siniše Hajdaša Dončića. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman broj 14. Zastupnika Jakšića. Tko je za? I tko je protiv? Amandman 15. Tko je za?

Amandman 16. Tko je za?

Amandman nije prošao.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Je.

Molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti.

Dakle, imamo 17. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman 18. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 19. MOST nezavisnih lista. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman 20. MOST nezavisnih lista. Tko je za? I tko je protiv? Amandman 21. Tko je za?

Tko je za?

23. amandman zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 24. istog zastupnika. Tko je za?

Kolega Budalić trenutno se ne vidi, pa ćemo sačekati, samo malo.

Evo ga, možemo onda, možete još njega registrirati. 25. amandman zastupnik Bulj. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman 27. zastupnika Bulja. Tko je za? I tko je protiv?

I tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv?

Amandman 30. istog zastupnika. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Amandman 36. zastupnika Kujundžića. Tko je za? Tko je protiv? Amandman 37. zastupnika Kujundžića. Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Sad prije nego što krenemo kolegice i kolege ja bih vas molio ako ste ovdje da barem dozvolite nama da u miru radimo, a ako želite razgovarati možete biti izvan dvorene ili u nekoj od drugih dvorana, a ovdje mi radimo. Idemo dalje. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je protiv?

Amandman nije prošao. 42. amandman zastupnika Bulja. Tko je protiv?

Amandman 43. zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Amandman 45. zastupnika Bulja. Tko je za? Tko je protiv?

46. amandman isti zastupnik. Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Tko je za? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Tko je protiv? Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Idemo sada na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Amandman nije prošao. Amandman broj 3 Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Tko je za? Tko je protiv?

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, glasujemo o Prijedlogu državnog proračuna na temelju čl. 91. Za donošenje državnog proračuna potrebna je većina svih zastupnika, dakle 76 glasova. Javila se je kolegica Mrak-Taritaš, tražila je, jeste vi već, nije, niste vi imali stanku, niste, onda izvolite imate pravo. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta, ali stvarno fizičku stanku u trajanju od 10 minuta na temu proračuna i na temu zadnjih konzultacija vezano uz državni proračun. Mi cijenimo da je Državni proračun za 2021.g. izuzetno važan politički dokument. Proračun kakav je napravljen i sa željom da se ne prihvati niti jedan amandman oporbe je jedan konzervativan proračun koji ne radi iskorake i koji ne radi, ne omogućuje budućnost RH. Mi smo već sad po svim kriterijima kad nas se ocjenjuju sa drugim zemljama EU na samom dnu. Na samom dnu smo vezani uz sve pokazatelje. Nadajmo se da zaista cjepivo protiv korona bude i u pripremi i da borba s koronom će prestati negdje na proljeće, ali će nas očekivati niz drugih stvari. Dakle, Zeleni plan je jedan od instrumenata EU koje je za našu zemlju izuzetno važno. Izuzetno je važno za iskorak u budućnost. Kad gledate amandmane koje su dali oporbeni klubovi bez obzira da li se nalaze u lijevom dijelu spektra, desnom ili u centru, su amandmani kojim smo željeli iskorak. Vi ste ih odlučili ne prihvatiti. Prvi konsenzus koji će trebati, ja sam to sigurna, a to je o Strategiji razvoja RH za 2030. jer ćemo si morati postaviti pitanje i dati odgovor kakvu to zemlju želimo, kakvu to Hrvatsku želimo, kakvi su to poslovi, kakva su to zanimanje, kakva je to ulaganje u budućnost? Stoga zaista molim stvarno stanku u trajanju od 10 minuta i da još jedanput možemo se iskonzultirati i vidjeti kakav će naš stav biti u glasanju oko proračuna RH. Hvala lijepo. Moram priznati da vas ne razumijem, sve vas zajedno. Vrlo grubim riječima ste napustili sabornicu i sada se ovdje vraćate, tražite stanku radi nekog velikog promišljanja. Ali kako bih pokazao širinu, odobrit ću vam stanku od 10 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta.

Poštovane kolegice i kolege, sada ću dati na glasovanje Prijedlog Državnog proračuna RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 125 zastupnika i zastupnica, 76 bilo je za, 0 suzdržanih, 49 protiv, tako da je donesen Državni proračun RH za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Sukladno čl. 35. st. 3. Zakona o proračunu sada ćemo glasovati o odlukama o davanju suglasnosti prijedlozima financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da je glasovalo 117 zastupnika i zastupnica, 99 za, 4 suzdržana i 14 protiv, te je donesen zaključak u tekstu kako ga je predložio Odbor za zakonodavstvo.

Predlagatelj je vlada, a rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Klub zastupnika IDS-a, zastupnica Katarina Peović i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Pregled amandmana vam je dostavljen elektroničkim putem, a izjašnjavanje smo proveli ranije na sjednici. Sada ćemo glasovati o amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća, pa idemo redom. Prvi amandman zastupnice Katarine Peović, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Treći amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman br. 4. istog kluba zastupnika vlada ga ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za?

Tko je suzdržan?

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za?

Amandman broj 6. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Amandman broj 7. isti klub zastupnika, Vlada ne prihvaća, molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman broj 8. ponovo isti klub zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Idemo na amandman broj 9. isti klub zastupnika, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman broj 10. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Amandman broj 11. Tko je za?

Tko je suzdržan?

Amandman broj 12. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman broj 13. ponovo isti klub zastupnika, Vlada ga ne prihvaća.

I tko je protiv? Amandman broj 14. Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 15. amandman zastupnice Peović, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. 16. amandman Klub zastupnika SDP-a, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman broj 17. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 18. Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, Vlada ga ne prihvaća.

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? 20. amandman, ponovo Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a. Vlada ga ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

21. amandman, zastupnice Peović, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

22. amandman, Klub zastupnika SDP-a. Vlada ga ne prihvaća.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 23. amandman, zastupnice Peović Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

25. amandman, zastupnice Peović Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

27. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vlada ga ne prihvaća. Tko je za?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 28. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman 31, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 32, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. I zadnji amandman, 33., Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova pa prelazimo na glasovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o strancima. Molim glasujmo. Tko je za?

Više nisu amandmani nego zakon.

Dakle, pratili smo glasovanje o Zakonu o strancima i čini nam se da nešto nije dobro izračunato i da nije bilo dovoljno glasova sa strane vladajuće većine za taj zakon.

Molio bih da se to ponovno pregleda jer čini se da nije bilo dovoljno glasova.

poštovane kolege nastavljamo dalje, idemo sa iznošenjem stajališta klubova. Prvo će bit iznošenje stajališta Kluba zastupnika SDSS-a, uvažena zastupnica Dragana Jeckov.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege. Povodom današnjeg dana za ovom govornicom, ali i na drugim mjestima čut ćemo nešto s čime se ja naravno slažem. To je da je nasilje nad ženama najrašireniji oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava, pravo na život, pravo na privatnost i obiteljski život, na zaštitu dostojanstva, pravo na dom, pravo na slobodu izražavanja. No ipak iako najrašireniji oblik izražavanja odnosno ugrožavanja u najvećem broju on zapravo ostaje neprijavljen. Žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika, najčešće zbog straha od novog nasilja i uzrokovanja još težeg nasilja ekonomske ovisnosti, niske razine samopouzdanja, mišljenja kako joj baš niko ne može pomoći. Povodom današnjeg dana čut ćemo također, a i s tim se slažem da postoje razni oblici nasilja nad ženama uključujući tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. Međutim, u novije vrijeme, žene, posebno mlade djevojke izložene su još jednoj novoj vrsti nasilja, nasilja koja nam dolazi sa društvenih mreža, a koje nazivamo digitalno nasilje za, zato što upravo dolazi ova vrsta nasilja sa društvenih mreža. Vrlo često mlade djevojke trpe pritisak, pa čak i ucjene, nerijetko postaju zatočenice ove moderne pošasti koja se događa putem aplikacija. Tako velika većina srednjoškolki, čak njih 72% bile su izložene on line komentarima seksualnog sadržaja. Skoro svaka 10-ta djevojka bila je izložena i seksualnim ucjenama, a 7% je bilo izloženo objavi videa ili fotografija koje ih kompromitiraju. Zlostavljanje i nasilje na društvenim mrežama kojim su izložene mlade djevojke doživljavaju na različite načine, bilo kao žrtve ili promatrači, ali uvijek isti osjećaj, a to je strah i bespomoćnost. U najvećem broju slučajeva kao počinitelj elektroničkog, seksualnog, rodno uvjetovanog nasilja navode se muške osobe ili bivši partneri. Zapravo, mlade djevojke vrlo lako upadnu u zamku nasilnika koji uspostavlja svojevrsnu digitalnu kontrolu, pa recimo inzistiraju da dobiju njenu lozinku, moraju mu biti dostupne čitavo vrijeme i odmah odgovoriti na poruku. Kontroliše čak i njihove objave. Ovo zapravo one na sve to ne pristaju jer ne mogu se oduprijeti i što je još alarmantnije, čak 50% njih nisu ni svjesne da trpe i da su žrtve i ako to i osvijeste nemaju pojma kome da se obrate za pomoć. I na kraju, podsjetit ću jer ne smijemo zaboraviti slučaj koji je šokirao cijelu Hrvatsku. Negdje u 10. mjesecu 2019.g. koji upravo govori o ovom obliku novog nasilja, kada je grupa mladića više od godinu dana ucjenjivala 16-godišnju djevojku snimkom kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose uz prijetnje da će filmove poslati njenim roditeljima i prijateljima ako na to ne pristane. Kako bi je dodatno uvjerili u svoje namjere pretukao ju je u nekoliko navrata upravo njen dečko koji je ujedno bio jedan od silovatelja. Žene, mlade djevojke putem digitalne kontrole trpe užasnu psihičku torturu, zlostavljanje i seksualno iskorištavanje zbog čega osjećaju tjeskobu, sram, zabrinutost od osude okoline i na kraju ako se objava i desi uglavnom budu okrivljene da su same krive. Da se ovakvi grozni slučajevi ne bi ponovili mladim djevojkama i ženama treba sustavno pomoći jer je ovo novi, a nažalost sve češći oblik nasilja u kojem moramo kao društvo reagirati. Zašto? Zato jer su te koje trpe i strahuju od klika tastature i objave zapravo naše kćeri i sestre koje vape da im se pomogne.

Hvala.

Uvaženi potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici, povodom ovog dana Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i ja ću nešto pokušati reći o borbi protiv nasilja nad ženama. U tom smislu ovdje je već istaknuto mnogo važnih stvari s kojima se većina može složiti. Stoga neću ponavljati ono što je već rečeno nego ću pokušati ukazati na neke od problema na koje nailazimo u ovom političkom djelovanju u borbi protiv nasilja nad ženama i koje mi se čine kao zapreka onome što bi nam svima trebalo biti, a koliko smo ovdje i čuli, valjda jest zajednički cilj, a to je da to nasilje suzbijemo. Prva stvar koju treba reći, koju treba postaviti kao pitanje odnosi se na ovaj trenutak u kojem se svi sada nalazimo. Kako ste? Vi mi sad ne možete odgovoriti. Pretpostavljam da ste dobro. Većina nas ovdje jest dobro. Iako pamtimo vremena kada smo bili bolje, vremena u kojima smo provodili vrijeme s prijateljima, u kojima smo mogli otići popiti piće u većem društvu, nekada smo čak bili toliko drastični da smo išli na koncerte pa se na njima grlili. Sjećate li ste tih vremena? To su bila vremena u kojima su nam ispušni ventili koje smo uzimali zdravo za gotovo bili nadohvat ruke i svi smo u njima uživali. Ti ispušni ventili omogućavali su nam da preživimo, da preživimo kao socijalna bića, da se odteretimo od svakodnevnih aktivnosti i da u krajnjoj liniji, zbog svega toga budemo bolje osobe. No si tu ventili sada nestali. Sada se nalazimo u situaciju u kojoj više ne idemo u teretane, ne bavimo se sportom, ne družimo se s prijateljima. Sada sam nakupljeni stres koji je potenciran time što su mnogi naši sugrađani ostali ili će ostati bez posla ili u krajnjoj liniji, neizvjesna budućnost je pred njima, nosimo kući. A što se događa kad smo pod stresom? Tko postaje naš ispušni ventil kada su svi ostali ispušni ventili nestali? Naravno, i nažalost, naši najbliži, stoga je osnovna stvar na koju sada želim ukazati i koje moramo paziti i biti oprezni, da nam se ne bi dogodilo da ćemo više žrtava imati od korone indirektno, a ne samo direktno pogođeno samim virusom, da osvijestimo da se nalazimo u situaciji u kojoj nasilje, obiteljsko nasilje raste. Zašto govorim da trebamo osvijestiti tu situaciju? Zato što premda pronalazimo podatke, najnovije statistike MUP-a koje pokazuju da je kazneno djelo nasilja u obitelji poraslo za 43%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, interpretacije tih brojki se uvelike razlikuju. Tako u MUP-u tvrde da je tu pokazatelj zapravo učinkovitosti sustava, dok s druge strane, imamo pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova koja govori suprotno, da je to upravo dokaz neučinkovitosti sustava zato što broj prekršajnih prijava pada, a pada jer se ljudi više ne usuđuju prijaviti nasilje sve dok ono ne eskalira, dok ne pređe u sferu kaznenog zakonodavstva. Svjetski je negativni trend, jednako kao i europski da broj žrtava obiteljskog nasilja u vrijeme krize, poglavito u vrijeme ove trenutne krize u kojoj se nalazimo, raste. Nažalost postoji hrvatski pokazatelji da mi u ovom slučaju nismo iznimka. Stoga, budimo svjesni u kakvoj se situaciji nalazimo, nedostatku ispušnih ventila i usmjerimo našu pažnju na naše bližnje i na naše sugrađane, pokažimo društvenu odgovornost i solidarnost da bismo im pomogli da premoste ove teške trenutke i da bismo prepoznali u kakvoj se situaciji možda nalaze da bi mi reagirali umjesto njih, ako i sami nisu u mogućnosti. Druga stvar koju bi htjela istaknuti, koja nas sprječava da se aktivnije borimo protiv nasilja je potkapacitiranost sustava. Dakle, imamo nedovoljan broj policijskih službenika koji mogu djelovati i reagirati i koji su preopterećeni, a onda ne možemo ni govoriti o samom njihovom radu i načinu na koji su se oni borili protiv nasilja. Njihove snage zaista treba ojačati. I treća, koja se tiče sviju nas i koja je naše breme i naš zadatak je politizacija odnosno ideologizacija priče oko nasilja. Imali smo govor i razgovor i nastavljamo ga oko Istambulske konvencije, imali smo čl. 14. koji je liberalna intervencija u obrazovni sustav ili čl. 53. koji afirmira razliku između roda i spola. Mi smo možemo razlikovati u tome smatramo li da je to ispravno ili nije, ali naše temeljno pitanje je od čega smo sve spremni odustati da bismo pronašli minimalan zajednički konsenzus u borbi protiv nasilja, možemo li se riješiti njegovog ideološkog predznaka da bismo se fokusirali na ono što je najbitnije i što bi nam svima trebao biti zajednički interes.

Kolegice i kolege, evo čini se da 2 puta godišnje, bar ove godine, bar ovom novome sazivu govorimo o temi o 50% žena, radnih žena i žena koje na kraju krajeva i glasaju da bi neki od nas i ovdje bili. Kao što vidimo, koliko tema zanima budući da 30 godina sam aktivistica, obično kada govorim o nasilju nad ženama i u publici sjede žena i hvala ovim možda hrabrim muškarcima koji su danas tu s nama. Imaju li žene pravo na život bez nasilja, vjerojatno bi se i svi ovi muškarci koji nisu s nama složili da imaju pravo na slobodu, možda se ne bi složili da imaju pravo na autonomiju odlučivanja, ali u svakom slučaju bi se složili da imaju pravo na život bez nasilja, kao što bismo svi trebali imati, i djeca i manjine, na kraju krajeva i muškarci. A današnji dan obilježavamo, kao što je i nacionalni dan obilježen ubojstvima žena. Bile su 4 sestre, 3 su bile udavljene, nacionalni dan, također su bile 3 žene koje su ubijene bile u nasilju i jedna je ostala trajno invalid. Moramo li obilježavati dane žena ubojstvima žena? Činjenica da samo ove godine do sada, tj. do rujna je, do rujna imamo podatke, je ubijeno 27 žena. Čuli smo od naše prethodnice da se, je li, broj prijava prijestupa ili remećenja javnog reda i mira smanjuje jer žene više ne vjeruju pravosuđu, da će se slučajevi riješiti njima u korist. Povećava se broj kaznenih djela, nešto se promijenilo u Kaznenome zakonu, ali ovo nasilje nad ženama je pandemija i pitanje imamo li interesa naći pravo cjepivo, djelotvorno cjepivo za pandemiju. Možemo li tu mi milijardu imaginirati, možemo li zamisliti da bez obzira ne samo ovdje je kolegica govorila o političkim opcijama, bez obzira jesmo li bogate, siromašne, bijele ili crne zar je jedina stvar koja ujedinjuje sve žene na svijetu nasilje protiv nas, umjesto da je to kreativnost, da su to naši kapaciteti za promjene, da je to naša briga za zajednicu, za druge ranjive, za druge druge. Možemo li imaginirati da umjesto obilježavanja dana protiv nasilja protiv žena obilježavamo tako u cijelome svijetu dan kreativnih ili borbenih žena? Danas na današnji dan, nije samo današnji dan 25. Značajan, od danas počinje i 16 dana aktivizma. 16 dana aktivizma koje će završiti 10. prosinca na Dan ljudskih prava. Nasilje nad ženama je ponajprije gaženje prava žena. Prava žena da same odlučuju o svojim životima, prava žena da ne budu zlostavljane, ne samo od najintimnijih partnera, da ne budu zlostavljanje na radnome mjestu, da ne budu diskriminirane na radnome mjestu, da ne budu seksualno zlostavljanje, silovane i ubijane, a da svi ti oblici nasilja ostanu manje-više nekažnjeni i indirektno ohrabruju sve buduće nasilnike. Želimo li živjeti u društvu u kojem su nam nasilnici susjedi, želimo živjeti i u društvu u kojem sami ne vidimo da bismo trebali biti bolji susjedi? Kolegice su govorile da posebice ova pandemija koju trenutno živimo, ovo nešto što ne može biti novo normalno je pogoršalo položaj žena. EU, institucije EU ako se ne vjeruje aktivisticama i nama bivšim aktivisticama, 40% se povećalo nasilje upravo zato što više ne živimo u novom normalnom, ni u starom normalnom, zato što normalno ne može biti i novo normalno nasilje iza zatvorenih vrata, a mi i dalje bez obzira na 30-godišnju borbu aktivistkinja i dalje ne želimo čuti, ne želimo vidjeti ili mislimo da se to nas ne tiče. Danas autonomna ženska kuća slavi 30-tu obljetnicu, od rijetkih neovisnih skloništa koje konačno ima projektno financiranje, projektno, znači ne iz proračuna. Hrvatska Vlada je obećala voditi borbu [[Upadica: Vrijeme.]] protiv nasilja, ne smije ostati na obećanjima.

Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe nasilja nad ženama i nekoliko kolegica je govorilo ovdje i kolega o tom danu i svi su se složili i ja ću se složiti da se moramo boriti protiv nasilja nad ženama jer to je neprihvatljivo, civilizacijski neprihvatljivo. Međutim, zaboravili smo na Istambulsku konvenciju, jedan ključan dokument koji smo mi donijeli prije, evo ga, 3 godine će biti, 2 i pol godine od danas, koji je trebao na jedan čudotvoran način riješiti problem nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. I tada sam osobno i mi Hrvatski suverenisti isticali da taj dokument neće riješiti problem nasilja nad ženama bez obzira što košta Hrvatsku, njegovo provođenje stotine milijuna kuna. Koliko nas točno košta, mi još ne znamo jer nikada nismo transparentno jasno čuli od vladajućih koliko nas to košta, tek smo jednom čuli onako, nesmotreno od Dubravke Šuice u emisiji Otvoreno kad je rekla pa koštat će nas nekih milijardu kuna. Je li milijardu ili nešto manje ili nešto više, mi to ne znamo. Ali znamo da imamo sad nekakav GREVIO koji to nadzire i znamo da taj golemi novac i ta halabuka koja se digla, nije riješila onaj ključan problem, a to je nasilje nad ženama. A ja ću se vratiti prije 3 godine kad sam i s ove govornice i tamo s onog mjesta i sa gdje sam god stigao govorio da taj dokument neće riješiti problem nasilja nad ženama, e onda su me iz HDZ-a, oni plenkovićevci, iz SDP-a, svi mahom, a i većina ostalih, napadali kao čovjeka koji je za nasilje nad ženama što je smiješno. Evo, ispao sam u pravu. Nasilja ima više, ali ima li rodne ideologije? Pa naravno da ima rodne ideologije. Pa sam Plenković odnosno vladajući su priznali da ima kad su izmislili famoznu najgluplju izjavu moguću ... [[Govornik se ne razumije.]] interpretacijsku izjavu, u kojoj su priznali da ima rodne ideologije, ali da se neće primjenjivati. Dakle to je onaj nonsens nad nonsensom. Uredbe odnosno odredbe o rodnoj ideologiji se neće primjenjivati u Hrvatskoj. Pa primjenjuje se. Evo, imali smo prije godinu dana, Mi možemo jednako. To vam je jedan program koji su vam pokrenule hrvatske županije gdje su educirale najmlađe, one prvoškolce protiv rodnih stereotipa, što god to bilo, za rodne jednakost, nema više spola, sad govorimo o nekakvom rodu koji je fluidan, i kad malo pročitate te programe, vidite zapravo da je to ono protiv čega sam se ja borio i borit ću se, a to je da sutra neko dijete u školi, neka učiteljica nadobudna koja je suglasna sa stavom Andreja Plenkovića ili Peđe Grbina pita dijete, ajde dušo danas izaberi jesi li ti ovo ili ono. Odnosno ona ili on. Muško ili žensko. I to je ono gdje to vodi. Nema rodne ideologije, ne, ali onda misteriozno su iz svjedodžbi nestali mama i tata. To su prvi koraci. A gdje ćemo završiti, tko zna. Ali ipak s ovog mjesta, ja bih se ipak vratio na onu temu koju su evo, mnoge kolegice i kolege ovdje načeli, a to je borba protiv nasilja nad ženama. Imali smo neloše zakone u koje se moglo investirati nešto novaca da ih opet ne vraćamo EU tim nekih famoznim GREVIO-ima, nego se sami borimo protiv tog zla nasilja u obitelji, nasilja nad ženama. Ali ne, Andrej Plenković je dobio mail, 2, 3 dana prije 8. marta, kako će on reći, 8. ožujka 2018. g. gdje su mu drugovi iz komisija rekli, ajde majstore, budi frajer, ako želiš neko mjesto, prelomi to preko koljena, pokaži da si ti liberalnog svjetonazora i on je 8. ožujka to napravio. Imao je 14 disidenata u svojoj stranci u HDZ-u. Kolega je tu jedan, a možda je sad, dvojica, trojica su tu, dakle i vama ostali HDZ-ovci, ako vam padne na pamet, ali vam neće pasti na pamet, prvo, zato što niste tog svjetonazora, a s druge strane, što se bojite šefa opravdano jer je i on zlopamtilo, bude na njegovom tragu, budite za rodnu ideologiju i dugo ćete prosperirati u politici, naravno, dok je Andreja Plenkovića.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici, 40 zastupnika Hrvatskog sabora podnijelo je ovom domu prijedlog za pokretanja pitanja povjerenja Tomislavu Ćoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja u Vladi RH zbog njegove moralne i političke odgovornosti temeljem postupaka i propusta koje je učinio u okviru svog djelokruga i nadležnosti. Mi smo svjedočili u prethodnom sazivu sabora i prethodne vlade da su pojedini ministri bili propitivani ovdje na ovom mjestu, međutim nisu ministrice i ministri odmah otišli sa svojih pozicija, spasile su ih prebjegle ručice političkih torbara koji nisu izdali svoje ideale jer ih nikada nisu ni imali, ali su izdali građane koji su im poklonili svoje povjerenje, ali ti uzdrmani ministri i ministrice morali su otići malo kasnije kada je pritisak javnosti postao toliki da se zaljuljala premijerska stolica i dobar rejting u medijskom prostoru. Da ne bi slučajno oporba bila u pravu, oporbi koliko god neki mislili suprotno nije posebno drago kada mora propitivati rad pojedinih ministara ili cijele Vlade. I baš zbog toga nam nije drago kada moramo tražiti izglasavanje nepovjerenja nekom ministru jer zahtjev za nepovjerenjem implicira izigrano povjerenje, nesposobnost u upravljanju državnom ili inkriminirane radnje koje ovoj zemlji oduzimaju pravo na budućnost. I može se sad podsmjehivati tko hoće, međutim na postoji ništa jadnije, ni u političkom ni u ljudskom smislu kada bespomoćno moramo gledati upropaštavanje javnog interesa u korist bezdušnog rođačkog kapitalizma koji se valja preko leđa generacija ljudi u Hrvatskoj pod vladavinom uvijek jedne te iste stranke i njezinih komesara. I upravo zbog tog rođačkog i nepotističkog upravljanja Hrvatskom smo danas ovdje. U javnom prostoru redovito se izvještava o velikim aferama u koje je uključen ministar Ćorić, a koje za rezultat imaju značajnu štetu po državni proračun, proračun javnih poduzeća i hrvatske nacionalne interese. Sam ministar Ćorić u jednoj od svojih ekstravagantnih izjava kaže kao zna da nije najomiljenija osoba u javnom prostoru. Je li neomiljen zbog mogućih konstrukcija koje se pojavljuju u medijima kako bi on to najradije deklarirao ili su ti medijski naslovi plod njegovog uraganskog djelovanja na hrvatskog gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Mi potpisnici ovog prijedloga mislimo da je ovo drugo, a to ćemo tijekom ove rasprave i argumentirati. Afera vjetroelektrane, kao što smo nedavno tijekom interpelacije jasno obrazložili ministar Ćorić je nesporno odgovoran za neosnovano ubrzanje procesa realizacije projekta protivno mišljenju vlastite Uprave za zaštitu prirode i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Takovim je postupanjem ministar Ćorić izignorirao potrebu da se za projekt izgradnje vjetroelektrana na lokaciji Krš-Pađene provede postupka izrade glavne ocjene prihvatljivosti projekta za ekološku mrežu. Usporedno je u okviru tog postupka kako su pravosudna tijela izvijestila postoji osnovana sumnja da je investitor podmitio službene osobe javnih tijela da bi zauzvrat ubrzao postupak realizacije projekta i stekao ne pripadajuću materijalnu korist. Zbog proširenja istrage i sumnje da je pogodovao kroz svoj utjecaj u ministarstvu tvrtci Lager, da tvrtci Lager osigura se što veća otkupna cijena struje istražnim radnjama obuhvaćen je pomoćnik ministra Ćorića Domagoj Validžić. I ma koliko se ministar trudio pokriti svojim prethodnikom Ivanom Vrdoljakom ostaju nesporne činjenice, prvo da je omogućio uništenje prirodnog staništa kako bi neosnovano ubrzao projekt i zadržavanjem statusa povlaštenog proizvođača električne energije, osigurao materijalnu korist privatnom investitoru i drugo, da je njegov pomoćnik Domagoj Validžić obuhvaćen istragom zbog sumnje na pogodovanje upravo tom investitoru i upravo po pitanju otkupne cijene struje.

Nakon što je Upravni sud u Splitu poništio odluku o imenovanju i vratio postupak na ponovno imenovanje između već prijavljenih kandidata ministar Ćorić opet donosi rješenje i imenuje tu istu kolegicu Nelu Slavicu na mjesto ravnateljice. Najsimpatičniji navod u očitovanju Vlade o ovoj točki prijedlog opoziva ministra Ćorića je taj što Vlada RH pod vodstvom HDZ-ovca Andreja Plenkovića ističe da je Državni inspektorat RH pod vodstvom HDZ-ovca Andrije Mikulića odbio zahtjev druge kandidatkinje za ostvarivanje prava prednosti temeljem Zakona o braniteljima pa valjda time opravdavaju da je zapošljavanje HDZ-ovke Nele Slavice od strane HDZ-ovog ministra Ćorića bilo čisto kao suza. Ono što je urnebesno u ovom slučaju je činjenica da je gospođa Nela Slavica uz stranačku iskaznicu HDZ-a imala i onu HNS-a te je poput revolveraša na Divljem zapadu potezala čas jednu čas drugu, ne bi li joj neka od tih iskaznica pomogla pri zapošljavanju. INA, MOL i Janaf Tomislav Ćorić kao resorni ministar odgovoran je za štetu koja je nanesena INA-i i državnom proračunu temeljem memoranduma o razumijevanju između INA-e i Janafa kojim se omogućuje transport nafte iz Siska u Mađarsku, uz put rečeno memorandum je potpisan odnosno ispisan i na engleskom jeziku da ga mogu razumjeti i mađarski gazde. Ministar Ćorić supotpisao je taj memorandum i to krio od hrvatske javnosti kao što su i danas hrvatskoj javnosti nedostupni podaci temeljem kojeg bi se precizno utvrdila visina štete memoranduma i za INA-u i za državni proračun. Ostala su neodgovorena pitanja, po kojoj cijeni INA prodaje odnosno predaje našu naftu MOL-u, po kojoj cijeni je INA Platila koncesijsku naknadu po metru kubnom za polja iz kojih crpi naftu koja predaje MOL-u, zna li hrvatska javnost da je visina koncesijske naknade ovisna o cijeni po kojoj ste tu eksploatiranu naftu prodali? Zašto INA nije hrvatsku naftu ponudila na javnom natječaju i ostvarila najveću tržišnu vrijednost te nafte? Zašto tu naftu nije uskladištila Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u svrhu hrvatskih zaliha? Čiju naftu, kakve kvalitete, po kojoj cijeni kupuje ta agencija, po kojoj cijeni na tržištu INA kupuje naftu za potrebe Riječke rafinerije, tko je u INA-i odgovarao za nevaljanu ponudu za koncesiju za izgradnju i gospodarsko korištenje industrijske luke Urinj kao i pomorskog dobra izvan lučkog područja čime se onemogućilo pokretanje modernizacije Riječke rafinerije? Može li se ovakav amaterizam nazvati namjernim ili ne namjernim? Zašto se i za koga projektira proširenja Janafovog skladišnog kapaciteta sirove nafte i derivata i izgradnja produktovoda u Omišlju i to kapaciteta gotovo 2 milijuna metra kubni kakav ima Trst, a koji ima gotovo sedam puta veći promet? Tko je trebao izdvojiti ove radove na Janafu, je li možda Elektro centar Petek? Ja ću vam reći da. Ministre Ćoriću svojim ste supotpisom 2018. godine na memorandum INA-e, Janafa omogućili MOL-u da može ugasiti Rafineriju nafte Sisak. Naime, taj memorandum u stvarnosti se ne bi ni mogao potpisati da vi kao ministar svojim potpisom na memorandum niste odobrili cijeli proces zatvaranja Rafinerije nafte Sisak. Dok se hrvatska nafta nije mogla transportirati Janafom iz Siska u Mađarsku MOL nije ni imao uvjete za trajni prestanak prerade nafte u Rafineriji nafte Sisak. MOL je dugi niz godina pokušavao i nije uspijevao izboriti se da Janaf napravi preinaku na svom postrojenju pa da ta nafta može otići iz Siska u Mađarsku, ali samo do vremena dok vi kao stručnjak za energetiku niste postali ministar energetike i zaštite okoliša. S druge strane postrojenje delay coker za koji tvrdite da je bio neki kompromis za ovu odluku je bila obveza MOL-a da ga izradi još iz ugovora 2003. godine. Zašto ga niste izradili? Ne samo vi. Svojim ste potpisom na ovaj memorandum izvršili pritisak na Upravu Janafa da učine ovaj konačni udarac za INA-u čime ste ozbiljno zloupotrijebili svoj položaj u utjecaj na štetu strateškog interesa i nezavisnosti RH. Povjerenstvo je u slučaju … za odlučivanje o sukobu interesa samoinicijativno otvorilo predmet o povezanosti ministra Ćorića s predsjednikom Uprave Janafa Draganom Kovačevićem glavnim osumnjičenikom u aferi Janaf u koji se koruptivnim radnjama omogućilo stjecanje ne pripadajuće materijalne koristi privatnom poduzeću. I da ne vrtim tu priču koja je već izvršena u javnosti na dugačko i na široko ja ovim putem pozivam USKOK da ispita cjelokupni odnos na relaciji INA-MOL-Janaf jer postoji osnovana sumnja da su aktivnosti oko zatvaranja Rafinerije u Sisku Janafove usluge koje predstavljaju asistiranje MOL-u da zatvori Sisačku rafineriju da nastavi crpiti hrvatsku naftu motivirane koruptivnom pozadinom. U demokratskim zemljama koje drže do sebe ovakvi argumenti i navodi koje sam iznijela ne bi ni morali prolaziti parlamentarnu proceduru, samo jedna od ovih afera bila bi dovoljna da se predsjednik Vlade zahvali na uslugama svog ministra i pokaže vrata. No ovo je Hrvatska, godinama imamo prilike slušati o propustima i ozbiljnim optužbama na rad ministra Ćorića o njemu se snimaju televizijski prilozi ministar ne želi javnosti odgovoriti na legitimna pitanja. Tu dolazimo na najbitnijega, političke odgovornosti, ministar Tomislav Ćorić ništa ne radi na svoju ruku i bez potpore, a potporu crpi iz povjerenja premijera Andreja Plenkovića. Tomislav Ćorić ili je nesposoban ili djeluje s namjerom. Ja se nadam da je samo nesposoban. Hrvatska je do sad imala nesposobne ministre, preživjela bi i još jednog takvog, međutim ako je sve ovo djelovanje s namjerom Hrvatska nema vremena jer takvo djelovanje trpi svih ovih godina. Zbog toga pozivam sve vas saborske zastupnike u HS-u da budete odgovorni prema svojim biračima i prema Hrvatskoj i da izglasate nepovjerenje ministru gospodarstva i održivog razvoja g. Tomislavu Ćoriću. Hvala i vama. Sada ćemo krenuti na replike, prvo vas molim da obrišemo govornicu. Kolega Grbin ima 11 replika, a kolegica Ahmetović 7. Ako netko slučajno nije registriran signalizirat ćete mi na kraju kad sve prođe. Izvolite kolega Grbin, krećemo, prva replika kolega Pavliček, izvolite. Poštovani kolega Grbin, premijeru, ministre Ćoriću. Kada bi danas proveli anketu među hrvatskim građanima 80% ne bi znalo reći tko je Tomislav Ćorić, još manji broj bi znao reći na čelu kojeg ste ministarstva. Ali onaj dio mali koji bi znao reći rekao bi da ste nažalost ministar uz kojeg se bar u medijskom prostoru vežu najčešće afere. Sjetimo se evo samo nekih od njih, tog spornog memoranduma kojim se omogućio prerađivanje nafte u Slovačkoj i Mađarskoj, povećanje kvota za velike solarne elektrane, druženje u klubu sa bivšim šefom Janafa i niz drugih.

Ja vam se zahvaljujem, a u svemu ovome što ste nabrajali, a evo i kolegica Ahmetović i ja smo propustili još i neke druge stvari, kao što je situacija sa povećanjem cijena otpada prije godinu dana i onda nakon toga odluka ustavnog suda koji je uredbu koju je za vladu pripremio g. Ćorić suspendirao.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani kolega Grbin „Obliti privatorum publica curate“, zaboravite na privatno i brinite se za javno kaže na Kneževom dvoru u gradu Dubrovniku. Najveće licemjerje sa vaše strane je citirati ovo. Zašto to kažem? Upravo ja i vi smo replicirali jedan drugom u trenucima kada se izglasavao Zakon o moralnosti gdje se pravomoćno osuđene osobe ne mogu kandidirati. Vi ste bili protiv toga. Vaša vlada je željela Dubrovnik prodati drugima, dati koncesiju na lučki terminal privatnicima umjesto gradu Dubrovniku. Hotel Excelsior je vaša vlada prodala za milijon maraka i još se jednom odrekla Dubrovnika. Poštovani g. Frankoviću „Obliti privatorum publica curate“ nije jedina stvar iz Dubrovačke Republike koja nam poručuje kako trebamo obnašati javnu dužnost. Imate i Statut iz 1272.g. koji bi i danas vas u HDZ-u trebao poučiti kako se boriti protiv korupcije. Tada kada smo raspravljali o zakonu koji se odnosio na lokalne dužnosnike upozorio sam na nešto što ni do danas nije ispravljeno, a to je zanimljiva situacija da odredbe koje se tiču kandidiranja nisu iste kao i odredbe koje se tiču prestanka dužnosti, pa se uredno može dogoditi da nekome dužnost ne prestaje kao što se dogodilo i tada u trenutku o kojem govorite, a da se nakon toga ne može kandidirati.

Kolega Ćo, kolega Grbin, kada ste krenuli obrazlagati vaše optužbe u prijedlogu za pokretanje postupka protiv ministra Ćorića krenuli ste sa salvom napada na HDZ govoreći o marifetlucima njezinima. Ja bi to čak i uvažio da je to stvarnost i istinitost, da su pravomoćne presude donesene. Al ću vas podsjetiti, zbog korektnosti i vaše iskrenosti imali ste vremena govoriti o svojim marifetlucima. Spomenut ću samo jednu visoku državnu dužnosnicu, a to je Nada Čavlović Smiljanac, koju ste stavili na čelo porezne uprave kao ravnateljicu, a imala je nekoliko ovršnih postupaka na sebi zbog korištenja prekomjerne kartice i ukinuli ste provjeru, sigurnosnu [[Upadica: Hvala vam lijepa kolega]] za nju, osuđena je na 2,5.g. zatvora. Poštovani g. Đakiću, kad neki SDP-ovac prekrši zakon i zbog toga bude kažnjen, ja ga neću braniti, meni će zbog toga biti izuzetno žao, nažalost to se događa, nažalost to se događa i nije mi drago. Ali za razliku od vas ja svoje kolege koji krše zakone ne branim jer ako je zakon prekršen onda onaj koji je to učinio mora odgovarati. Kada spominjete marifetluke, njih sam spomenuo direktno u vezi sa g. Lucićem. g. Lucić, vaš dojučerašnji saborski kolega, vaš stranački kolega je pokušao podmititi novinara koji je pisao o njegovim protuzakonitim radnjama. Zahvaljujem. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Grbin, ja vas molim da nam imenom i prezimenom kažete tko je bio predsjednik vlade 2013.g. kada je tvrtka kćer HEP-a prepustila CEMP-u 100%-tni udio u projektu Krš-Pađene u koji je do tada već bilo uloženo 10-tak milijuna kuna? Tko je nakon toga isto tako na, pred sam kraj godine potpisao odobrenje da se CEMP-u omogući povlaštena tarifa i tko onda nije radio u javnom interesu, da li je to možda vlada SDP-a, stranke kojoj ste vi danas na čelu, predsjednik. Poštovana kolegice Jelkovac, notorna je činjenica da je struja iz obnovljivih izvora skuplja od one koja dolazi iz ekološki neprihvatljivih izvora. Skuplja je privremeno, jer dugoročne štetne posljedice fosilnih goriva osjećat ćemo desetljećima. I zbog toga ne samo RH već i gotovo sve članice EU na ovaj ili onaj način subvencionira proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. I to je dobro i to trebamo podržavati. A ogadili su kako?

Kolega Grbin molim vas da se držimo vremena. Izvolite kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grbin spomenuli ste uvodno natpis na Kneževnom dvoru „Obliti privatorum publica curate“, kad već spominjete Dubrovnik ja ću vam reći da je u 16. stoljeću Marin Držić rekao da postoje ljudi nazbilj i ljudi nahvao, kada bi te ljude danas prepoznali u Hrvatskoj onda bi ljudi nazbilj bili oni koji brinu o zdravlju naših građana u vrijeme najveće pandemije, koji brinu o osiguranju mirovina svim hrvatskim građanima, ljudi nazbilj su kolega Grbin u Hrvatskoj oni koji brinu o isplati plaća, koji brinu kako sačuvati svako radno mjesto, a ljudi nahvao danas su oni koji cirkusiraju u Hrvatskoj, koji opstruiraju rad sabora, koji opstruiraju rad stožera, koji se ni nakon 5 mjeseci nakon izbora ne mogu pomiriti s porazom koji su doživjeli pa se ovakvim smicalicama i podmetanjima i pamfletima službe ne bi li ocrnili one koji brinu i koje možemo [[Upadica: Hvala vam.]] pronaći u ljudima nazbilj. Na dan kada imamo najveći broj zaraženih u Hrvatskoj, kada Hrvatska po broju zaraženih na stotinu tisuća stanovnika sustiže sve državne članice EU zato što vi i vaša politička stranka 5 mjeseci nisu radili ništa. Prozivate druge i hvalite se svojim neuspjesima, sram vas može biti. Da ste vi doista ljudi nazbilj da doista brinete o javnim, a ne o privatnim partikularnim interesima ozbiljno bi se zapitali kakav je to posao radila vaša Vlada. I u proljeće i sada mjere koje bi trebale zaštiti sve građanke i građane ove zemlje ovise o tome kada će se dogoditi izbori u HDZ-u. Čekamo Vukovar i praznike da bi uveli mjere, ugrožavamo braniteljsku populaciju koju ste nagovorili da dođe u kolonu sjećanja, ugrozili ste život i zdravlje ljudi, a vi bi ovdje bili ljudi nazbilj. Gospodine Bačiću, vi to niste. Molim vas samo da izbjegavamo te ocjene sram vas bilo i tako, svaki ima pravo iznijeti svoj stav, a procijenit ćemo jel nešto bilo povreda Poslovnika ili nije. Izvolite kolega Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poslovnika, u nedostatku argumenata a contrario on se jasno kao i obično služi argumentom ad hominem, vrijeđa bez argumenata i to u stvari to je njegov stil i način rada. No, žalosno da to radi predsjednik najveće oporbene stranke.

Dakle, ja sam htio dati kolegu Bačiću opomenu zato što je prevršio vrijeme, kao što dajem zastupnicima HDZ-a i to je normalna stvar, pogledajte statistike. Tako da ne razumijem što želite, svojim pritiskom nećete ostvariti apsolutno ništa, ali samo pokazujete koliko ste neobjektivni. Izvolite kolegice Murganić. Povrijeđen je Član 238. ja stvarno moram reagirati na ton i izbor riječi, sve se može reći na pristojan način ako se ima argumenata. Ovakove uvrede koje su već pretjerale u ovom našom Hrvatskom saboru, a dolaze već nekoliko dana od strane oporbe su neprimjerene. Danas je dan borbe protiv nasilja i ja mislim da ovakova verbalna agresija stvarno izaziva jedno nasilničko ponašanje i reakcije. Dakle, ja sam upozorio kolegu Grbina da ne koristi taj izraz, sram vas bilo i molim vas da to ne činite ni drugi. Smatrao sam da je to dovoljnim i molim vas da, ako je kolega Pavić imate sličnu primjedbu da to sada riješimo i da ne otvaramo više to pitanje. I molim vas da raspravljamo argumentima, a zaista ne uvredama. Kolega Grbin, ovo što ste vi opisivali samo je zadnja kruna ja bih rekao na modus operandi HDZ-a, a taj modus operandi mogli bi nazvati Hrvatska se voli pljačkom. Isto tako bi mogli reći da HDZ ovu državu vodi ne kao zemlju do kojoj je stalo članovima te stranke, nego kao leno, kao nešto što treba podijeliti, nešto što doživljavaju kao plijen. I umjesto da se bave i rješavaju probleme naših građana, a ima ih mnogo, evo vidite šta možemo čitati po, po novinama, Tko je taj Ćorić ako mu dopustim može mi samo preparkirati auto, to navodno govori o tom ministru koji tu sjedi, čovjek koji uživa zaštitu premijera koji također tu sjedi.

Uvaženi kolega Hajduković, podsjetit ću vas, već kad govorimo o HEP-u da je jedna od ideja HDZ-a prije gotovo 4 godine bila da upravo privatizacijom HEP-a, dakle trgovačkog društva koje se bavi proizvodnjom električne energije, energije budućnosti financiraju otkup INA-e, poduzeća koje se bavi proizvodnjom nafte i naftnih derivata, onoga što bi valjda vrlo brzo trebala postati energija prošlosti. I to je samo još jedan pokazatelj nedostatka vizije i nedostatka znanja kod HDZ-a kada se govori o upravljanju javnim dobrom i javnim interesima. Nažalost, a nešto o tome je spomenula i kolegica Ahmetović, manji je problem tamo gdje ne znaju, a daleko veći, tamo gdje znaju kako zgrabiti. Poštovani predsjedniče, poštovani kolega. Ja ću vas podsjetiti da je ugovor sa CEMP-om da je pokrenut još 2003. g., dakle prije 17 godina i da je Krš-Pađene jedan projekt od 4 projekta koji je realiziran nakon silnih godina i podsjetit ću vas da je 2013. sklopljeno 10, krajem godine, 10 ugovora sa HROTE-om upravo na isti način kao što je to bilo i sa tom tvrtkom. Dakle, kada prozivate ovdje ministra Ćorića, onda morate dublje malo zagrabiti vrijeme u kojem se nešto događalo i zar je moguće da 6 vlada treba odgovarati za to. Poštovana kolegice, ja se unaprijed ispričavam i vama i svima drugima koji nas slušaju, na tome što ću se ponavljati. Ukoliko želimo proizvodnju energije iz ekološki prihvatljivih oblika proizvodnje, ta energija je danas još uvijek skuplja i u Hrvatskoj, kao i mnogim drugim državama tu energiju treba subvencionirati kako njena cijena ne bi bila neprihvatljiva građanima. Kada govorimo o tim subvencijama, e tu dolazi do problema i o tom problemu smo govorili, a vi to ne želite slušati, kada dolazi do tih subvencija, onda je potrebno osigurati da oni koji će subvencije dobijati, ispune određene uvjete i tu na scenu stupa Ćorić. I tu Ćorić u danima nakon što je postao ministar, smanjuje te uvjete kako bi pogodovao investitoru koji ih nije mogao ispuniti i to je problem [[Upadica: Hvala vam.]] upravo to. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega Grbin, kažete, mi u SDP-u nismo spremni prihvatiti takvo upravljanje državom, političko kadroviranje, itd., pa upravo SDP-ova Kukuriku Vlada je ta koja je na svom samom početku ukinula raspisivanje natječaja za imenovanje predsjednika uprave, ravnatelja ustanova i sl., i propisala političko kadroviranje, tako da je odmah imala afere na samom početku, čak kritizirane iz EU. Imali smo imenovanja u nadzorne odbore INA-e, partijske knjižice su bili glavni kriteriji imenovanja i zapošljavanja, političko kadroviranje u kabinetima ministra i do 12 osoba bez kriterija i bez natječaja su se zapošljavali. Kadrovski skandal u HAC-u gdje se zapošljava kartaški prijatelj SDP-ovog ministra.

A istina je malo drugačija. SDP kad je na vlasti promijeni zakon na način da je potpuno jasno tko i na koji način dolazi u službu i kako iz te službe odlazi. Odlazi s promjenom vlasti, ne ostaje, nije zaposlen do mirovine. HDZ onda to promijeni, onda provede lažne natječaje na kojim gle čuda, uvijek pobjeđuju ljudi upravo iz te stranke ili s tom strankom povezani, sa jednom ključnom razlikom. Kad HDZ izgubi vlast, oni ostaju u sustavu i ostaju teret koji ovaj sustav i ovu državu vuče dolje. To što si vi to ne želite priznati, e, to nažalost nije samo vaš, nego problem sviju nas. Hvala lijepa poštovani predsjedniče.

Manji obuhvat, bolja zaštita okoliša, nema veće snage, nema više novaca. On je slijedio ugovore koje je vaša Vlada ugovorila. Sjetimo se da je Milanovićeva Vlada promijenila tarifu u 10. mj., a gle začudo, 30. i 31.12., 9 ugovora se potrefilo baš da su uletili prije promjene tarife. Mi na Staru godinu, g. Grbin smo uvijek zatvarali M+3, brinuli se da koriste se EU fondovi, vi na Staru godinu ste namještali tarife vašim korisnicima.

Imate upravu za zaštitu prirode, imate agenciju koji kažu koje je uvjete potrebno ispuniti, koji daju negativno mišljenje. Imate prethodnog ministra koji ne želi pogodovati investitoru i onda imate promjenu na čelu ministarstva, onda imate dolazak g. Ćorića i onda imate jedan potez perom koji je nekome osigurao milijarde koje ćemo svi mi, uključujući i vas, kroz vaš račun za struju morati platiti, a da za to nisu postojali uvjeti, propisan su uvjeti gospodin Ćorić je napravio suprotno tome. Jedinim potezom pera nekome je osigurao milijarde. Ako je vama to ok, meni nije. Poštovani zastupniče Grbin, vi kažete da su vas građani izabrali da ukazujete na nepravilnosti koje čini Vlada, ali vi zaista to radite na jedan dosadan način i jalov način. Već koji vam je ovo puta opoziv ministra i naravno bezuspješan jer nemate pravih argumenata. Da ih imate u interpelaciji koja je bila već prošli tjedan bi vjerojatno nešto dokazali, da imate argumente i da ste srčani vjerojatno bi reagirali kad je vaša vlada potpisivala ove ugovore. A što se tiče kadroviranja, nije istina hameticom ste pobrali i smijenili sve ravnatelje ustanova u socijalnoj skrbi nakon 2 mjeseca kad ste došli na vlast i gle čuda 2 mjeseca prije nego što ste otišli opet mijenjate zakon da bi oni opet ostali i imali radno mjesto u sustavu. Dakle, ministri iz HDZ-a za koje smo tražili opoziv, a morali su otići, gospodin Kujundžić zbog protuzakonitog rada, gospođa Žalac zbog protuzakonitog rada, gospodin Tolušić zbog protuzakonitog rada, gospodin Marić zbog protuzakonitog rada, gospođa Dalić zbog protuzakonitog rada, gospodin Bariš zbog protuzakonitog rada, gospodin Kušćević zbog protuzakonitog rada i znate tko još, možda znate tko je još koga sam izostavio, gospođa Murganić zbog protuzakonitog rada. Hvala. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče.

Dakle, kolega Grbin govorite o protuzakonitom radu, vi za te izjave vjerojatno nemate dokaze jer nikome od tih ministara koje ste naveli nije utvrđeno da su radili protuzakonito, a posebno ne za ministricu Murganić odnosno našu kolegicu sada ovdje. Dakle, zaista ste izašli izvan okvira onoga što smatram da je prihvatljivo, neću vam davati opomenu, ali vas molim da to ne činite. Zahvaljujem. Neću odgovoriti uvredom, ali bih samo htjela reći da je žalosno što su se tragedije koje su se događale kod ljudi u sustavu pripisivale ministru, može to biti neučinkovitost, može biti svašta naravno tako se i reagiralo, ali dragi gospodine Grbin to nije protuzakonito. Ja sigurno ne bi vas ovako gledala u oči, a vi mene ne možete pogledati u oči jer ja ništa nisam radila protuzakonito. Kolegice Murganić, molim vas, molim vas, dakle moramo biti svjesni da će svaka riječ koja je izgovorena, a koja je ili uvredljiva ili nije istinita, a nekoga dovodi u poziciju da je kršio zakon što je nešto što zaista za ljude koji se bave politikom je ona krajnja točka, dakle molim vas da izbjegavate tu vrstu retorike jer će se onda događati ovakve situacije. Zadnja replika za kolegu Grbina je zastupnica Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grbin, dakle u niz replika koje je došlo sa strane vladajućih se referira odnosno opoziv je za ministra Ćorića u 15-toj Vladi, a vladajući cijelo vrijeme govore o 12-toj Vladi, iza tog je moram podsjetiti bila 13 i 14, a ovo je 15. U 14 i 15 Vladi ministar Ćorić je ovo mu je treći resor. Bio je prije toga u 14 Vladi ministar rada i mirovinskog sustava, pa je onda ministar zaštite okoliša i energetike i ovo mu je treći resor. Možda sam ja nešto propustila jer nisam čula ni od jednog kolege od strane HDZ-a da je u replici vama rekao o čemu vi to govorite, pa ministar Ćorić je najbolji ministar koji može biti, pa on je išao u treći resor, pa to je ministar koji može biti u bilo kojem resoru i koji u bilo kojem resoru može suvereno upravljati i vladati. To sam ja očekivala od vladajućih da će reći [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] nisam čula, možda vi jeste. Poštovana gospođo Taritaš, niste to čuli, a odmah ću vam sad reći i nećete zato što on to naprosto i nije. On nije dobar ministar, ali sama činjenica da netko nije dobar ministar nažalost prerijetko je bila kriterij da on ode i vjerojatno bi u tom slučaju morali redovito opoziv sviju u Vladi.

Sada bih zamolio samo da obrišete govornicu i ide sada, idu replike na izlaganje zastupnice Ahmetović.

Kolegice Ahmetović kažete dvije riječi urnebesno i amaterizam evo čitam kao i Hajduković iz medija. Otkrivamo mlada nada SDP-a kažnjavana zbog kršenja Zakon o radu slučaj završio u zastari. 2014. godina načelnica općine Omišalj zapošljava čovjeka bez kvalifikacija i bez dovoljno ovaj staža na mjesto direktora komunalnog poduzeća u svojoj općini. Naravno biva kažnjavana od Prekršajnog suda, ali završi u zastari. Nije sud uspio u 4 godine provjeriti 3 papira, staž, kvalifikaciju i javni natječaj kakav je raspisan. I što sada? Držimo moralne lekcije. Pitam vas, hoćete li i dalje biti načelnica Omišlja, hoćete li se kandidirati s obzirom da ste postavili kriterije gospodinu Ćoriću ili ćete nastaviti i dalje svoj put i hoćete li to tražiti od gospodina župana iz naše Primorsko-goranske županije da se i on ne kandidira jer i on ima jednog pročelnika kojega je godinama držao na mjestu pročelnika, a nije trebao jer nije imamo kvalifikacije [[Upadica: Hvala vam.]] dok ga nije smijenio kad je shvatio da nema. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, pa jako je lijepo pa kada jedan član HDZ-a ukazuje na nepravilnosti, ali je jako ružno istovremeno propustiti reći istinitu i točnu informaciju. Naime, ti koji su vas instruirali trebaju prikupiti sve relevantne informacije i jednako kao što su tom uredniku opskurnog portala poslali netočnu i nepotpunu informaciju tako su i vama treba poslati informaciju da je odluku poništio Visoki sud, a onda vratio na ponovno postupanje, ali vi u HDZ-u niste sposobni osposobiti ni pravosudni sustav da radi svoj posao pa pravosuđe nije moglo kako ste i sami rekli zbog vas i vaše nesposobnosti donijeti pravomoćnu odluku i naravno još jednom potvrditi ništetnost rješenja.

Hvala lijepa uvaženi gospodine predsjedniče. Da nisam ušao u ovom 10. sazivu Hrvatskog sabora kao saborski zastupnik nikada ne bi vidio ovoliku količinu pravednika sa lijeve strane sabornice, ostao bi uskraćen i ne bi vidio i ne bi svjedočio ovakvoj jednoj hajci koju vi predvodite, pogotovo vi gospođo Ahmetović prema naravno Vladi Andreja Plenovića. Vama nije meta, krajnja meta ministar Ćorić, to apsolutno ne, vidi se ono što nije zabilježeno u novijoj hrvatskoj povijesti kada je u pitanju politički rad da je 75 zastupnika bez obzira na ideološku, političku ili bilo kakvu razliku se ujedinilo ne bi li dokazalo hrvatskom narodu da je HDZ najgora stranka koja vas je pobijedila na izborima koji su održani prije svega nekoliko mjeseci. Uzet ću si za to pravo, pa u ime cijele oporbe i Kluba zastupnika SDP-a i svih drugih klubova konačno čestitati HDZ-u što su prije nekoliko mjeseci pobijedili na izborima, pa oni ljudi pate za tom čestitom, ajmo im zapljeskati konačno, ja vas zaista pozivam. [[Pljesak.]] To je jedino što HDZ zanima da su pobijedili na izborima. I da mene čudi da se vi usudite izreći ovakvu konstrukciju. Dakle, unatoč svjetonazorskim razlikama vi ste stali zajedno za obranu pravne države. Da građani RH, cijela oporba stoji zajedno za obranu, obranu vaših interesa, interesa prava u RH bez obzira na naše svjetonazorske razlike i na to smo ponosni.

Poštovana kolegice, evo vi ste 15-tak minuta ovdje govorili o kriminalu, o rođačkom kapitalizmu, divljem zapadu, o vjetroelektrani, nacionalnom parku, o INI, spominjali ste ovdje i amaterizam. I sve to što ste ovdje željeli prikazati kao nezakonite radnje kao kriminal uspjeli ste evo napisati na stranicu i pol vašeg prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja ministru Ćoriću. Ovaj uradak koji ste predali rekao bih da je vrlo loša kopija vašeg uratka o interpelaciji rada ministra Ćorića od prije 2 tjedna. Ja sam očekivao doista nakon one rasprave o projektu vjetroelektrane dakle Krš-Pađene, na koje ste bili upoznati sa svim činjenicama da ćete bar taj dio popraviti. I to samo ukazuje da vama nije do istine, vama je do jeftinog populizma. I drago mi je da je kolega Borić ovdje spomenuo ovaj slučaj jer ste se odmah našla napadnutom i odmah počeli pozivati na istinu. Hvala lijepa, hvala lijepa vi se valjda kandidirate za profesora na nekom sveučilištu pa znate kako se pišu seminarski radovi i vi biste sada ocjenjivali seminarske radove i naše prijedloge za opozivom ministra Ćorića, hvala. Međutim, evo u ime istine ja ću pročitati jedno pismo, poštovana Mirela radim u Plinacro-u 15 godina, ovakvu pljačku i kriminal nisam doživio niti čuo da se negdje dogodila, barem ne ovakvih razmjera. Naime, još prije godinu dana raspisan je natječaj za plinovod Zlobin-Omišalj s procijenjenom vrijednosti 162 miliona kuna, zamislite javila se zajednica ponuditelja Petek, Monter, Strojomontaža s ponudom od 295 miliona kuna i naravno natječaj nije poništen nego je prihvaćen. Znate li vi koliko danas iznosi vrijednost radova plinovoda Zlobin-Omišalj, preko 450 milijuna kuna. Dakle, s početnih 133 miliona kuna na 450 miliona kuna, pazite Monter, Stojomontaža, Petek. To je istina. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice, pa meni se čini upravo bizarnim i ne znam koju riječ bi još upotrijebio da kolege iz SDP-a spominju uopće i usude se uopće spominjati ime, oni vjerojatno misle da svi građani hrvatske boluju od amnezije jer su toliko puta ponavljali neistine, ali podsjetimo se ono što jest istina, koja je to vlada prodala 25% INE plus zlatnu dionicu sa kojom su Mađari onda zavladali INOM. Čija je to bila vlada, SDP-ova vlada? I sad vi uopće usuđujete se nešto pričati o INI i o svemu dalje što se događalo i pogotovo što se danas događa i ne događa. Pa vi ste predali INU Mađarima, a mislite da ljudi [[Upadica: Hvala vam.]] to sve zaboravljaju. Poštovani kolega Reiner, vi ste puno iskusniji i pamtite dulje pa ću vas ja podsjetiti očito ste zaboravili. Dakle, SDP-ova vlada 2003. godine u doba Račana prodala je 25% plus 1 dionicu bez upravljačkih prava. A što ste vi činili do sada? Vi ste prodali sve što ste mogli i naravno u dealu Hernadia-Sanadera prodali ste i upravljačka prava, ali i još nešto, prodali ste energetske resurse RH, prodali ste javni interes, prodali ste nadu djeci RH, prodali ste budućnost, prodali ste sve što ste mogli prodati, a najžalosnije je što ste prodali jeftino. Minuta je malo. Dakle, pojavu osudi, a druga spasi bila je jedna stara partijska krilatica koju ovdje na jedan malo modificirani način prezentira i HDZ. Oni uopće ne osuđuju pojavu, ali uopće i ne brane druga. Oni druga brane tako da otprilike kaže ti si možda grozan, ali ovi drugi su katastrofa i onda umjesto da brane Ćorića govore o tome što je radila pazite sad SDP-ova vlada zaboravljajući da sve što govore o toj vladi su u stvari imali nadležnosti njihovi današnji koalicijski partneri iz HNS-a. Moram reći još nešto, dakle kolega Reiner, nisam to imao namjeru reći u replici, spomenuli ste INU. Jedina, jedina vlada koja ima pravomoćnu ili nepravomoćnu presudu za INU je vlada Ive Sanadera. I ja ću morati ovoga dobrano razmisliti da se mi ispričamo Ivi Sanderu što je zbog nas, zbog SDP-a on osuđen? Ma ja ne bih trošila nepotrebno vrijeme na neke druge ministre, neke druge relacije i uzvraćala vladajućoj strani na način na koji oni uzvraćaju SDP-u jer ovdje je predmet mog interesa gospodin Tomislav Ćorić. Međutim, moram reći istine radi, Plenkoviće ujak u Parku prirode Biokovo, Plenkovićev šogor Zračna luka Dubrovnik, Šuicin brat Zračna luka Dubrovnik, Obuljen Koržinek brat direktor HAKOM-a, Plenkovićeva sestrična šefica HTZ-a u Njemačkoj, ja nemam dovoljno vremena niti u odgovoru na repliku, a nemam ni dovoljno vremena 4 godine mandata da nabrojim sve što imam za nabrojati. 238. opet je gospođa očito iznosila neistine i zaboravila na svoj slučaj gdje je ona kao jedan od dijelova Turističke zajednice grada Krka, otoka Krka svoju sestru imenovala u jednu takvu situaciju. Dat ću vam opomenu. Poštovani predsjedavajući ja bih molio da se sazove jedna stanka da se malo konzultiraju zastupnici vladajuće većine. Oni bi trebali danas ovdje braniti ministra Ćorića, oni nama pričaju o grijesima SDP-a. Zar nitko nema reći jednu dobru riječ za ministra Ćorića, ako nema nitko evo ja ću reći nešto. Ja ću nešto reći dobro za čovjeka pravo mi ga žao. Kolega Grmoja dobivate opomenu to vam je jasno. Sada je na redu kolegica Petir, izvolite. Kolegice Ahmetović govorili ste o INI koja je prodana 2003. godine u vrijeme kad vlada SDP-a bila na vlasti, kada sam inzistirala na modernizaciji rafinerije u Sisku glavna oporba bila je SDP-ova Marina Lovrić koja je svakog tko je god inzistirao na modernizaciji rafinerije kako bi se sačuvala radna mjesta optuživala da nanosi štetu Sisku. SDP je imao prilike pomoći toj modernizaciji u mandatu 2012.-2015., no to se nije dogodilo i nažalost danas je rafinerija Sisak u situaciji u kojoj ne može obavljati svoju osnovnu funkciju, za čim nadam se svi ovdje žalimo. INA je prošla svoju kalvariju pa me zanima osjećate li bilo kakvu odgovornost što je raspadu nacionalne naftne kompanije, njenoj pljačci i isto tako gubitku energetske samostalnosti kumovala i vaša stranka? To još nisam čula. Međutim, ono na što ću vas ja podsjetiti, modernizacija INE trebala je biti realizirana još od 2003. godine, dakle potpisom ugovora iz 2003. i je naređena modernizacija rafinerije međutim naravno to nije učinjeno zbog dogovora Hernadi-Sanader i naravno danas nije učinjena zbog malverzacija i malverzacija koje čini upravo ova Vlada omogućivši da INA namjerno preda nevaljanu ponudu za koncesiju dijela riječke rafinerije kako bi se obustavila obveza MOL-a da se ta riječka rafinerija modernizira. Izvolite. Naime, nije točno da se nije provodila modernizacija ona se provodila od 2007. do 2011., ja sam bila predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, inzistirala na modernizaciji i tad je uloženo i nešto novaca i napravljeni su pomaci, a vaša županica Marina Lovrić Merzel je to okarakterizirala kao napade na Sisak kad se novac ulagao, a kad SDP nije ulagao novac to nisu bili [[Upadica: Hvala vam kolegice Petir.]] napadi na Sisak. Idemo na zadnju sada repliku, kolega Bulj. Kolegice Ahmetović ne samo da je ministar u ovome mandatu kršio zakon i radio protuzakonito, on je kršio Zakon o pravima hrvatskih braniteljima gdje su ispred toga bile stranačke iskaznice u jednom liku, u jednoj osobi, u jednoj gospođi u Nacionalnom parku Krku, to je gospođa Slavica, gdje je protuzakonito temeljem, rješenje Upravnoga suda u Splitu donesena odluka, rješenje da je nezakonito zaposlio osobu gospođu Slavicu na štetu hrvatske braniteljice koja je bila znači, gospođe Zmijanović koja je imala bolje reference obrazovne nego gospođa Slavica. Znači on je u prošlom mandatu također radio brojne anomalije. Kad govorimo o gospodarenju otpada, gdje je katastrofalna situacija i zaista i meni je žao šta nitko od kolega iz HDZ-a i većine njegovih koalicijskih partnera dosada nije rekao niti jednu lijepu riječ o ministru Ćoriću. Hvala lijepa. Hvala lijepa, pa kolega Bulj ja nemam što drugo nego zajedno s vama predati svoje suosjećanje sa ministrom Ćorićem koji je ovdje ostavljen sam bez ikakve želje njegovih kolegica i kolega da ga obrane u svim ovim navodima koje smo jako dobro elaborirali da pobiju barem jedan jedini broj koji sam navela, da pobiju barem jednu jedinu tezu koju sam navela. Međutim, kako kaže ona stara „napad je najbolja obrana“, pa valjda ćemo dočekati da nas pouče malo i o slučajevima '45. možda, evo ja čekam strpljivo. Čekate ćete na svome mjestu jer više nemate replika… Hvala lijepa. pa će možda kasnije doći nešto i oko '45., ne treba zaboraviti ni tu godinu. Tako je. Ima vrlo veliki utjecaj na našu povijest, nažalost za neke, a na sreću za druge. Izvolite. Sada ćemo čuti predstavnika vlade, bit će to predsjednik vlade, poštovani Andrej Plenković, izvolite.

Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici, lijepo vas pozdravljan i drago mi je da sam u, na ovoj sjednici HS još jednom pred vama i da imamo, ja mislim, 6. temu otkad smo počeli početkom studenoga prigodu raspravljati, što je po mom dubokom uvjerenju jedna od rijetkih situacija, toga će se sjetit zastupnik Bauk, da premijeri tako često dolaze pred saborske zastupnike u jednom mjesecu, on je to sigurno sve izračunao jer ima sve podatke, pa bi bilo dobro da ove vaše teze o pozivima na dijalog malo gledate i kroz perspektivu naših susreta ovdje u HS. Ministar Ćorić je dobar čovjek, ima moju potporu, ja mu dajem tu podršku i povjerenje budući da vapite za nekakvom dobrom riječju o ministru Ćoriću, a meni je čak dojam zastupnice Ahmetović da vama nije ni drago da vi ovo morate govorit protiv Ćorića jer toliko simpatija između vas sijeva da je to čudo, da se vidi da ste se zbog projekta LNG-a viđali često proteklih godina. E sada, prije nego što krenemo na supstancu, nekoliko važnih tema, danas je Dan borbe protiv nasilja nad ženama, međunarodni dan, 60.g. od ubojstva sestara Mirabel u Dominikanskoj Republici, pa budući da ste vi ovdje maloprije pozivali na aplauz, zadnji takav aplauz koji sam ja vidio od strane lijevog dijela sabornice, poštovana bivša ministrice Murganić, je bio kada smo na našu inicijativu ratificirali Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i protiv nasilja u obitelji, tad ste imali veliki aplauz, a javnost, naročito lijeva javnost koja vas podupire mora znati da vi kao SDP kad ste imali uvjerljivu većinu čak ste s onom velikom koalicijom imali apsolutnu većinu + 76 odmah nakon izbora, al ste opet imali tada manje zastupnika nego HDZ danas, mogli to ratificirat, a niste imali hrabrosti. Dakle, svi birači lijevoga i liberalnoga spektra moraju dobro znati da SDP koji je imao tada apsolutnu većinu od prvog dana, dakle kraja 2011. nije imao hrabrosti ratificirat konvenciju koja služi za zaštitu bolju kvalitetniju žena od nasilja i nasilje u obitelji. Tad je bio zadnji vaš aplauz koji ste imali. Niste našli nikakvo opravdanje. A da stvari budu još bolje, danas ste vi primjerice ovih 40 potpisa ovdje u koaliciji recimo s gđom. Vidović Krišto koja nemam dojam da vapi za Istambulskom konvencijom, ali ste vi još jednom i ovim potpisima potvrdili da postoji tzv. koalicija između SDP-a i Domovinskog pokreta, a i MOST-a, a i MOST-a i koga još? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] I Suverenista. Može bit i Suverenista. Vi ste postali popularni kasnije, ali kratkotrajno. Stagnirate, stagnirate, morate znat da stagnirate da ne bi imali prevelike ambicije. Dakle, važno je da javnost to zna. Dakle javnost mora znati da postoji koalicija ona ista koja je rušila Kolindu Grabar Kitarović, a koja se sastoji od g. Škore, njegovog pokreta i svih ovih koji su s njima izabrani, MOST-a, MOST-a, vrlo važno i SDP-a. To je sve jedno u očima mene koji gledam ko je sve potpisao ovu inicijativu i naravno vas koji ste došli kasnije, ali ste na tom tragu, mislim na g. Tomaševića. Dakle, to je vrlo bitno da znamo kad govorimo o ovim inicijativama. E sad, što je bit ovih vaših inicijativa, pogotovo u svjetlu vapaja g. Grbina za dijalogom sa vladom? Dakle, postoji vapaj ljudi koji su sada oporba, svi ovi koje sam nabrojao, koje smo pozvali u vladu, ne u klub u koji idu neki drugi klub, to da, ne, ne, ne mislim ja na g. Ćorića, on je išao kad je lockdown već bio out, zna se ko je išao u lockdown. Jel vas treba možda podsjetiti vas iz Možemo ili vas ili iz SDP-a. To je vrlo bitno. Dakle, podsjetiti vas na činjenicu da želite dijalog, a istodobno imate samo jedan cilj da ako je moguće birači zaborave rezultate izbora na kojima ste vi umjesto onih Hajdaš-Dončićevih 68 ulovili samo 41 mandat, 41, dakle to je 27 manje nego što ste vi mislili, a mi smo ulovili skoro tih vaših 68,66. I sad bismo mi par mjeseci nakon izbora trebali zaboraviti da nakon 4.g. što ste bili oporba imali sve moguće inicijative koje su nalik na ove, istražna povjerenstva, interpelacije, nepovjerenja, da sad ponovno vi naučene lekcije dok je čelnik SDP-a bio g. Bernardić da vi sad ponavljate to istim putem. To je isto važno za znati jer ćemo mi lijepo na svim ovim situacijama uz argumente vrlo lako otkloniti ovih 2 i pol strance vašega prijedloga koji ima 4 točkice, u točci 2 čak niste u stanju ni ovu firmu koju spominjete, kojoj je Milanovićeva vlada dala tu 71 lipu i sklopila sporazume prije 31.12.2013. nazvati CEMP-om nego ga zovete CERP, CERP, čak niste u dvi i po kartice bili u stanju napisati kako se ta firma zove. Onda se ovdje pozivate na ministra Ćorića koji nešto nije napravio. A što je napravio bivši ministar MOST-a, g. Dobrović koji je do Ćorića bio na vlasti u tom ministarstvu jer MOST voli tzv. vertikalu? Znate kad ste s njima u koaliciji onda ništa ne pitate za taj resor, oni će o svemu brinuti, to je logika vertikale tzv. modularna koalicija, dajte nam ovo naše, za drugo nas ne pitajte. On je imo godinu dana i pol vremena da promijeni sve što je SDP-ova vlada htjela i nije napravio ništa. Ništa, neee, a što je i tamo modularno bilo?

Argumenti zastupnika Bulja za nacionalni park, sve je odgovorio Ćorić već u onoj ranijoj raspravi. Vaši argumenti za Janaf smiješni, smiješni, samo ću to reć, smiješni da smješniji ne mogu bit. Zahvaljujem vam. Čekam ovu poneku repliku. Ministar Ćorić ima moju podršku, podršku kolega u vladi, odbijamo sve vaše zahtjeve koalicije SDP-a, Domovinskog pokreta, MOST-a i naših novih dragih zastupnika iz Možemo. Zašto ste vrijeme brisali? Molim vas, vidio sam kolegu Vrkljana, Bartulicu, Katičića, Glasovac, Ahmetović, to ste sve popisali? Dobro. Znači, dvije minute sad, molim vas stavite vrijeme dvije minute za ministra.

Prije svega dozvolite da se na samom početku zahvalim g. Grmoji na lijepim riječima. Budući nije ovdje, ali iskoristit ću priliku da to učinim i kad ga vidim. Dakle, ja ću se kratko referirati na sva 3 motiva zahtjeva za pokretanje povjerenja meni u kontekstu rada Vlade RH.

U redu. Zašto dobacujete, što je bilo kolega Bulj i kolega Zekanović? … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Ne, ne samo malo, dvije minute sam vam rekao da, ali nije na ekranu, sad je 2:43 … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Znači, spustite na 30, 30, minutu, minutu jednu, da, može evo krenite. Dakle evo ukoliko dopuštate, dozvolite da to ni u jednom jedinom trenutku nije navedeno, a riječ je vrlo bitnom momentu. Dakle, vlada g. Plenkovića i ja osobno kao ministar tijekom mandata u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike nismo učinili ništa, nikada ništa suprotno interesima RH. U kasnijoj raspravi bit će sigurno vremena i mogućnosti da se referiramo na pitanje INA-e, Janafa i svih ostalih. Što se tiče točke br. 2. pitanje se odnosi na prijedlog koji se odnosi na imenovanje gđe. Nele Slavice za ravnateljice javne ustanove NP Krka, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poštovalo je presudu Upravnog suda u Splitu od 18. srpnja 2019.g. dajući jasno određeno odnosno jasno i široko obrazloženje razloga zašto je kandidatkinja Slavica izabrana za ravnateljicu.

Zahvaljujem ministre Ćorić. Krenut ćemo. Nema replika jel? Nema replika? [[Upadica iz klupe: Nema, nema]] Onda idemo s povredama Poslovnika, kolega Tomašević izvolite. Poslovnika koji kaže da govornik može govorit samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Naime, premijer je govorio dobar dio svog izlaganja o bitnoj temi a to je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i o Istambulskoj konvenciji, ali iako su to jako bitne teme, ama baš nikakve veze nemaju o glasanju i raspravi o povjerenju ministru gospodarstva i održivog razvoja, osim ako premijer možda [[Upadica: Hvala vam]] zna nešto što mi ne znamo, pa ima ipak [[Upadica: Hvala vam]] ministar Ćorić neke veze sa nasiljem nad ženama, ali rekli ste da [[Upadica: Hvala vam lijepa kolega Tomašević]] je dobar čovjek, pa valjda nema. Što želite? Evo upozorit ću ga da ne govori onda o nasilju nad ženama. To mislim da… Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, dakle 232 čl. i 238., nije govorio predstavnik vlade, predsjednik vlade nije govorio o temi, ali je dokazao još jednom da je veći ljevičar od bilo kojeg SDP-ovca. Posramili ste SDP i stvarno ste veći ljevičar od bilo kojeg SDP-ovca. Čestitam na tome. Dobro, kolega Zekanović jasno vam je da ste povrijedili Poslovnik i da dobivate opomenu. Kolega Bulj, izvolite.

Evo, pa ako možete opomenite ga uvaženi predsjedniče. Dobro, dakle predsjednik Vlade dotaknuo se i drugih tema i u tom dijelu vi imate pravo. Dakle, da ovaj se malo odmicao od teme, ali kada govori o tome da ste zajedno ušli u ovaj pothvat to je točno. Dakle, ovdje u političkom smislu on ima pravo govoriti da ste se svi zajedno dogovorili i to on može nazvati i koalicijom, ja tu nemam pravo ovaj replicirati zato što je to mišljenje koje je utemeljeno na istini. Sad ćemo preći na replike dakle, [[Upadica: Ne, ne povreda Poslovnika.]] povreda Poslovnika kolega Grmoja, izvolite. Ja bih molio kolege da ne krše Poslovnik, da ne daju povrede Poslovnika premijeru jer je on svojim izlaganjem pokazao koliko je kontradiktoran predbacuje koaliciju MOST-u, Domovinskom pokretu i SDP-u na neideološkoj temi, a sam je priznao da je na ideološkoj temi Istambulske konvencije bio u koaliciji s SDP-om koji mu je pljeskao, a to su dvije stranke HNS gdje je želio biti Plenković i HNS gdje je želio biti Ćorić ili SDP isto gdje je želio biti Ćorić odnosno obratno [[Upadica: Hvala, kolega Grmoja.]] a nisu uspjeli. Hvala kolega Grmoja, opomena broj 2. Idemo sada sa replikama. Kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Premijeru ja bi se vratio na temu, pitao vas pitanje zbog čega ministra Ćorić po vama nije poštivao odluku Upravnoga suda o Splitu tj. rješenje o zapošljavanju nezakonitom ravnateljice Nele Slavica nakon čega je opet raspisao natječaj i opet prekršio to rješenje i naravno, a posebno Zakon o hrvatskim braniteljima gdje je, nije ovaj, gdje je oštećena gospođa Ljiljana Zmijanović koja je imala bolje reference i po pitanju obrazovanja i bolje kriterije, a imala je status hrvatske braniteljice. Naravno da je to ključno pitanje iz prošlog mandata, imali smo i odbor za veterane kada na odboru, veterane je omalovažavao, nas članove odbora za veterane i vanjske članove uvaženi ministar doslovno i samu gospođu Ljiljanu Zmijanović koja je oštećena u ovome slučaju i gdje je i dalje i opet je tužila [[Upadica: Hvala vam.]] Ministarstvo okoliša. Hvala vam lijepa zastupniče Bulj na ovom pitanju, ministar je na to i sam već odgovorio i on poštuje i sudske presude, poštuje procedure natječaja i napravio odabir za kojeg je smatrao da je kandidatkinja koja je postigla najbolje rezultate kada se sve zajedno gleda. Međutim, vi kao član koalicije MOST, Domovinski pokret i SDP, kažete da ste postigli suglasje na temi koja nije ideološka, evo čak vaš tamo kolega iz druge dvorane gospodin Grmoja kaže da smo mi imali stav o temi koja je ideološka. Ako je ideološko borit se protiv nasilja nad ženama i pooštriti zakone, mjere da imati više sredstava i novaca da divljake i nasilnike kažnjavamo što SDP nije imao hrabrost, a što ste vi gospodine Bulj i ostali koji su obmanjivali javnost tjednima i mjesecima činili [[Upadica: Hvala vam.]] onda sam ja jako za moj ideološki stav … [[Govornici govor istovremeno ne razumije se.]] a vi zombija još niste našli i nećete [[Upadica: Predsjedniče Vlade ja vas molim da se držite vremena.]] ni vi ni ovaj krug u dvorani. Predsjedniče Vlade molim vas da se držite vremena kao i zastupnici. Koalicijska tema da, ali vrijeme i procedura iznad svega. Molim vas predsjedniče Vlade da se držimo pravila koja vrijede u saboru. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Nisam shvatio sad što bi bila povreda Poslovnika, pa vam onda dajem opomenu jer je ovo bila replika, ne povreda Poslovnika. Idemo na sada kolegu Zekanovića, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, konkretno pitanje, nadam se da ćete mi odgovoriti i nadam se da ćete zajedno sa vašim ministrom Ćorićem koji će ostati ministar to znamo jer vi ga, to je i logično, da ćete možda porati nešto po ovom pitanju. Više ću reći u raspravi, možda ostanete tu pa poslušate. Dakle, radi se o 2017. godini, radi se o HEP-u nad kojim direktno ima ingerenciju ministarstvo gospodina Ćorića, te godine vam je, HEP kupuje plin, to znate je li i te godine je plin kupljen kad je bilo iznimno nepovoljno za 15 do 20% većoj cijeni što je koštalo oko 15 do 20 milijuna EUR-a državni proračun, kupljeno je konkretno od TPD-a. Dakle, evo ministre Ćoriću znate i koji su ljudi sudjelovali, vi znate, ja ću malo kasnije i ako treba i o ljudima pozabavite se ovom temu, vidite o čemu se radi, postoje sumnje da nešto nije u redu. Hvala lijepa zastupniče Zekanović, još jedan pripadnik koalicije suverenista i SDP-a po ovoj temi, a inače na način kako se ponašate ja zaista ne znam o čemu vi govorite, niti je HEP tema ova tri poluparagrafa koji čak ne mogu ni precizno navesti firme o kojima se radi, tako da ne znam, a budući baš nitko od vas nije dao niti jednu jedinu repliku ministru Ćoriću, ja zaista pokušavam sada dati povjerenje ovom stavu gospođe Ahmetović da vama nije niti drago da ste ovo pokrenuli jer vi očito njega nemate što pitati, a radi se o povjerenju njemu. Meni se čini da vi u biti njega podržavate i da ste na tragu stava gospođe Mrak Taritaš koja ga je hvalila više nego ja skoro u svom nastupu i to je isto dobro, jeste, jeste, ja sam pažljivo slušao što ste vi govorili, a gospodine Zekanoviću vi isto kao i Bulj kad nađete zombija javite se. Poštovani predsjedniče sabora malo prije ste mi dali opomenu iako sam dao istu povredu Poslovnika kao i kolega Tomašević i Bulj, dajem ju opet na isti način jer poštovani predsjednik Vlade se ne drži teme, dakle 238. i 232., molim trebali ste ga opomenuti. Znači to je jedna eklatantna povreda Poslovnika. Molim vas, predsjedniče Vlade ja vas molim da ne dobacujete s mjesta, ne, molim vas [[Upadica: Ja ne znam šta je premijer nervozan?]] molim vas, samo malo, dakle da pojasnimo pravila igre. Predstavnicima Vlade ne mogu davati opomene jer nema toga u Poslovniku, mogu ih upozoravati, mogu ih upozoravati, nisu se stekli uvjeti za to. Kolega Zekanović ovo je bilo negdje na granici pa nema opomene, ok. Idemo dalje sada, kolega Bauk, izvolite. Zahvaljujem. On je dobar čovjek i ima moju podršku. To bi i za mene rekli ja sam siguran. Gospodin Pave Barišić je bio dobar i imao vašu podršku, otišao je 119 dana nakon što smo zatražili opoziv. Gospođa Martina Dalić je bila dobra žena i imala vašu podršku, otišla je 31 dan nakon što smo zatražili opoziv. Gospodin Kujundžić dobar čovjek i ima vašu podršku, 190 dana nakon šta smo zatražili opoziv. Gospodin Goran Marić 972 dana on je najduže bio dobar čovjek i imao vašu podršku. Gospođa Murganić, bila i ostala dobra žena i imala vašu podršku 642 dana. Gabrijela Žalac 2 dana, Tolušić 53 dana i Lovro Kušćević 5 dana. To je sve popis dobrih ljudi koje smo mi tražili opoziv, imali vašu podršku u prosjeku su ostali 251 dan. Poštovani zastupniče Bauk, ali isto tako kad se već bavite brojevima vi morate odmah računat da ćete vi biti još minimalno, minimalno 300 dana u oporbi, a kako ste krenuli putem prethodnika gospodina Grbina Bernardića vama bi se moglo dogoditi 1000 dana u oporbi, pa vi brojite koliko god hoćete, ali na ovaj način da glumatate dijalog, dakle glumatate apele za dijalog naročito vi iz SDP-a, a odbili ste par dana nakon izbora poziv ne negdje u neku bužu, ne negdje skriveno, nego u Vladu, tražili ste valjda formalni dopis sa pisan valjda kaligrafijom ne biste li prihvatili taj poziv pa ste odbili. I sada uz nepovjerenja, uz interpelacije, uz istražna povjerenstva vapite za dijalogom kao koalicija MOST-a, SDP-a, Domovinskog pokreta i Možemo.

Ovo sad više malo ide u šalu i karikaturu.

vratit ću, ovako, vratit ću temu, molim vas predsjedniče Vlade molim vas, ja vas molim.

A sad vas pozivam, sad vas pozivam da se smirite i da idemo na temu, ali vi ste ti koji imate instrument tako da postavite pitanje koje je vezano uz temu. Jel se još netko javlja za povredu Poslovnika? Ne. Onda idemo dalje kolegica Benčić, izvolite. Poštovani premijeru molila bih vas da bez digresija odgovorite na pitanje koje je od značaja za odluku o tome da li gospodin Ćorić treba biti opozvan ili ne. Molim vas da mi kažete koja je bila uloga gospodina Vujnovca i njegovog PPD-a Prvog plinarskog društva u dogovoru zakupa jedne milijarde metra kubnih plina u LNG terminalu od strane Mađarske državne tvrtke MVM, te da li ste vi ili gospodin Ćorić sudjelovali u razgovorima sa gospodinom Vujnovcem ili bilo kime iz PPD-a oko posredovanja kod MVM i zakupa plina u LNG-u. Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, ako ja smijem odgovarati jer ovo veze s temom nema, dakle ove tri točkice i crtice, CEMP ili CERP kako ste vi napisali pa crtica o Nacionalnom parku Krka i crtica o JANAFU, baš nikakve veze nemaju sa kompanijama koje ste spomenuli. Ali ja vas molim predsjedniče vlade i zastupnice, ja vas molim, samo malo molim vas. Dakle, ne možete ovdje voditi dijalog na ovaj način, postoje 60 sekundi za pitanje i 60 sekundi za odgovor odnosno za repliku i odgovor na repliku. Nemojmo voditi ovakve rasprave jer nećemo nikud otić.

Nikakve veze ovo nema s vašim pitanjem. Ja lijepo vas molim da vi pitate možda kasnije kad budete imali vremena popodne što to ministar Ćorić ima sa nekom kompanijom koja veze s ovom temom nema.

Ne g. Bulj, da, da g. Bulj i g. Zekanović, ja osobno stojim iza ovoga što smo mi ratificirali i koji je dan danas, a vi ne stojite i to vaši birači moraju znat, vas nije briga za zaštitu žena od nasilja, to je poanta, nikakva ideologija, to je poanta. Kolegice Mrak-Taritaš izvolite.

Rasprave su uvijek zanimljive, samo nije dobro kad rasprave prijeđu u nekakve fizičke, ali nadajmo se da to tako neće biti ovaj put. Dakle, ja sam sigurna da ministar Ćorić ne bi volio da ga ja branim jer ako ste vi rekli da je dobar čovjek, a ja sam o njemu rekla puno više dobroga, rekla sam da je bio u 14. i 15. vladi, dakle ovo mu je 3. resor u koji je, onda to bojim se da će biti ko u onom vicu „nemoj me molim te više branit“ Ali budući da svi raspravljamo i malo mimo, vi ste rekli da najmanje ćemo biti u oporbi 300 dana. Mene su učili još u 2.-3. razredu osnovne škole da godina traje 365 dana, a da je svaka prijestupna 366. Naučila sam se da su izbori svake 4.g [[Upadica: Hvala vam lijepo]] Tako da tih 300 dana su [[Upadica: Hvala vam]] vrlo, vrlo interesantni [[Upadica: Hvala vam lijepa]] kako ste uopće došli do njih.

Al vi kako ste krenuli bit ćete u opoziciji još 1000 dana. To je poanta. Dakle ovako, budući da vi hvalite ministra Ćorića i da je točno da je on bio i u prošloj vladi, bit će i u ovoj vladi i daje obavljao jako dobar posao na kojoj god je dužnosti bio, on će taj posao i nastavljati obavljati i nakon ove rasprave sada koja će trajati ovo popodne nakon što dobije potporu zastupnika koja je nužna, a vi tih 76 da bi ga srušite nemate, čak vam fali onaj vaš gospodin iz Nove Gradiške koji je isto vezan za Elektrocentar Petek, a njega niko od vas ne spominje. On vam, ne vama, nego SDP-ovci, on fali [[Upadica: Hvala]] fali, ne možete doć do 76 nikako, ni do 75 [[Upadica: Hvala lijepa]] to je isto zanimljivo da javnost zna. Kao prvo, evo drago mi je da ste najavili prijevremene izbore, mogućnost prijevremenih izbora slijedeće godine i da nemate ni sami povjerenje u svoju vladu da će izdržati više od 300 dana, znači od sad 300, to je slijedeće godine. Znači … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] a očito kako ne znate računati niti koliko vam je ostalo mandata vlade, bojim se da onda i ne znate kolko je računati kolko je tu nastala šteta zbog CEMP-a i ovog rješenja koje je ministar Ćorić napravio. Ja sam ga pitao da li ima ikakav pisani, bilješka između toga da je DORH preporučio da napravi takvo rješenje kojim je poništio rješenje prethodnika reko je da nema. Reko je da nema. Pa moje pitanje pošto raspravljamo o povjerenju ministru Ćoriću koji je na čelu najbitnijeg ministarstva za oporavak i izlazak iz ove krize i povlačenje EU fondova u slijedećih 4-5.g., da li vi imate povjerenje u njega budući da nije dao nikakve dokaze da mu mi vjerujemo?

Što se tiče vaših upita u vezi DORH-a, pa ja vam predlažem da vi kao saborski zastupnik dignete telefon, nazovete sada zamjenika glavnog državnog odvjetnika, tada glavnog državnog odvjetnika g. Cvitana i pitate ga jesu li se sastajali, o čemu su razgovarali, kako su došli do zaključka do toga da ministar koji je donio odluku donese baš takvu odluku kakvu je donio. Sigurno je nije, sigurno je nije donio napamet, a budući da je njegov prethodnik g. Dobrović, nekad MOST, sada Domovinski pokret, imao godinu i po dana do tog momenta da poništi šta god je htio ovo što je Vlada Milanovića napravila, a nije. Kolega Tomašević i predsjedniče vlade, ja vas molim, bunite se, nevjerojatni ste, bunite se protiv toga što dobacuje predsjednik vlade, a istovremeno svaki puta vi činite isto, pa dajte molim vas usuglasite se. Vrlo je teško tako raditi gdje se kontinuirano dobacuje jedni drugima. Kolega Franković, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče vlade, rekli ste u svom izlaganju kako je ministar Ćorić dobar čovjek, a osim što je dobar čovjek, on je i dobar ministar. Ponovno moram govoriti kao gradonačelnik grada Dubrovnika i reći slijedeće, odlagalište Grabovica sanirano zahvaljujući ministru Ćoriću 10 milijona kuna, energetska obnova škola, tri škole, dva vrtića u Dubrovniku vrijedna 14 milijona kuna ponovno zahvaljujući ministru Ćoriću, do prije toga uopće nije bilo. Aglomeracija Dubrovnika vrijedna 860 milijona kuna ponovno zahvaljujući i ministru Ćoriću.

Hvala vam lijepo zastupniče Franković, naravno da je i dobar čovjek i dobar ministar i meni je drago da ste vi naveli dio aktivnosti koji su u njegovom portfelju i koji se odnose na grad Dubrovnik, koji se odnose na Dubrovačko-neretvansku županiju. Niz je aktivnosti za koje je nadležan i u pogledu gospodarstva i u pogledu okoliša, održivoga razvoja, klimatskih promjena, praktički provedbe onoga što je zeleni plan na razini EU u Hrvatskoj u godinama koje su pred nama i on će taj posao nastaviti obavljati kvalitetno na korist hrvatskih građana kao što je to radio do sada neovisno o ovim široko koalicijskim naporima kojih sve skupa ima 74. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Interpelacijom o vjetroparku Krš-Pađene je dokazan udruženi korupcionaški lopovski pothvat i neka to uđe u zapisnik HDZ-a, SDP-a i HNS-a. Hrvatski porezni obveznici time su oštećeni i bit će oštećeni za 2 milijarde 200 milijuna kuna, vi ste gospodine Plenkoviću sa svojim ministrom Ćorićem priznali da je riječ o kriminalnom ugovoru, ali vi ga niste raskinuli, vi ga dalje konzumirate. Što se tiče koalicije, ono što cijela hrvatska javnost zna, vi ste u koaliciji s korupciji, a ja, ja sam u koaliciji s vladavinom prava.

Govorili ste ne o europskom nego o jugoslavenskom pravu i govorili ste o proslavi u Srbu i sredstvima koja smo mi dali. Dakle, to je vaš okvir. Okvir podloge za govor mržnje. Dakle, vaše manipulatorstvo, vaše nastojanje da kažete hrvatskoj javnosti gle neki ugovor sa investitorom se može raskinuti ovako i investitor će reći bravo, čekali smo gospođu Vidović Krišto i baš radi nje ne bi pokrenuli neki spor protiv države, ne bi otišli pred …/nerazumljivo/… kao što je rekao gospodin Franković što rade investitori kojima je SDP nešto obećao. Članak 238. ovo je omalovažavanje mene kao zastupnice, ovdje je jasno cijeloj hrvatskoj javnosti da je taj ugovor protuzakonit, lopovski i dokazano od hrvatske Vlade da nije smio biti sklopljen jer je protuzakonit.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Plenković, pa čuli smo od vas puno toga danas i ako je jedini krimen SDP-a to što nismo ratificirali Istambulsku konvenciju, a onda neka tako bude.

Koliko dobrih ljudi je otišlo iz vlade koju ste vodili i koliko će još otići zbog sumnje u koruptivne radnje? Ja mogu samo reći da ste jako lijepo ispekli zanat kod Ive Sanadera. I mogu vam reći ono što govore hrvatski građani, a to je da vuk dlaku mijenja, ali ćud ne. Tako i HDZ mijenja predsjednike ali svoj modus operandi, svoju koaliciju s korupcijo ne da ni za što. Poštovani zastupniče Hajduković pa baš od svih da se vi uhvatite Istambulske konvencije, dobro, ok, ja nisam rekao da je to krimen, ja sam rekao da je to bio politički kukavičluk koalicije na čijem je čelu bio SDP od prvog dana vašeg mandata gdje su vam prošle 4 godine i niste imali hrabri ratificirati konvenciju nego ste čekali mene koji sam valjda ispekao taj zanat od Sanadera i kao vuk što dlaka, ćud ne mijenjam, donio tekst zajedno sa mojom Vladom uvjeren da radim dobro protiv nasilnika i onda sam dočekao vaš aplauz. Nije to krimen gospodine Hajdukoviću to je kukavičluk.

Poštovani premijeru s obzirom da vi imate povjerenja u svog ministra, a mi nažalost imamo blago rečeno narušeno povjerenje u istoga ja ću vas samo pitati nekoliko pitanja. Prvo znate li koliko je puta vaš ministar od povjerenja bio u famoznom klubu u Slovenskoj prije, tijekom i nakon lockdowna, da li uopće on ima veze sa Josipom Rimac i sa tim uhićenjem da se ne bi to odrezalo, tj. da bi se odrezalo prije nego što afera postane još jača, to vam je nekoliko ovako pitanja.

Poštovani zastupniče Zurovec, što se tiče posjeta ministra Ćorića famoznom klubu ja mislim da je on kao i cijela Vlada odgovorila gospođi Benčić na upitnik koji je onako između vjerojatno Gonga i DORH-a otprilike. To je neki stil, stil rada gospođe Benčić. Vi ne znate točno način na koji se zastupnička pitanja postavljaju da li se radi neka konstrukcija ili možda neki film. Dakle, to je što se tiče ovoga pitanja. Ali ono što se meni čini da je on bio tamo manje recimo nego predsjednik Republike. To je isto dosta zanimljivo da ovi koje gospođa Vidović Krišto optužuje kao svoje koalicijske partnere u kontekstu ovoga 1, 2, 3 točkice optužila da su lopovi i da su korumpirani. Dakle na istom papiru gospođa pravednica, pravednica i ovi lopovi i korumpirani koji su njeni koalicijski partneri. Povreda Poslovnika kolega Zurovec. Izvolite. Poštovani premijeru članak 238. Ja mislim da zaista nema potrebe da se sa takvim riječima obraćate kolegici Benčić. A više bih volio da mi odgovorite i na ovaj drugi dio pitanja umjesto ovako široko izbjegavanja nekakvih tema, a znamo obojica zbog čega ne želite odgovoriti, tako da Bitniji je sadržaj, nego forma prijatelju. Kolega Zurovec vaša intervencija imala je određene osnove. Ne mislim da je bilo povrede Poslovnika, ali svakako niste zaslužili ni opomenu. Kolegice Petir izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine premijeru prije dva tjedna smo

Ustvari sezala je kraj 2013. godine kada je na vlasti bio SDP-e i premijer Zoran Milanović. Mene zanima prema vašim saznanjima je li točno da se u to vrijeme pogodovalo investitoru i da su ugovori koji su sklopljeni štetni.

Ali eto dvaput je dvaput, pa ovi kreativni kolege iz SDP-a i ostali njihovi koalicijski partneri žele ponovno raspravu o nečemu o čemu je Sabor već dao svoj stav i dobro je da to javnost zna. Ovo je drugi put o istom, a kolega Grbin zna da obično dvaput o istom ne treba, pogotovo kada se Sabor očitovao. No, što je tada bilo u vremenu Vlade SDP-a, Vlade Zorana Milanovića to bolje znaju kolege koji su danas tu neki od njih. Možda on nešto zna, pa neka on to rastumači i neka on to dobro kaže kada se mijenjala tarifa, kad su sporazumi odnosno ugovori potpisani. Kolegica Glasovac. A ne, pardon. Kolegica Ahmetović izvolite. Poštovani premijeru vama sam uputila repliku, ne ministru Ćoriću jer on nije rekao ništa. A vi ste barem pitali za LNG-i. Vi ne želite govoriti o obrani ministra Ćorića jer nemate što i meni je to jasno. Vi želite govoriti o koaliciji. Možemo o koaliciji HDZ-a i HNS-a koja je bila i 2017. kada ste prevarili birače. Tako ih varate i sada kada nekakvim verbalnim akrobacijama nastojite izbjeći i jedan odgovor oporbi, a ja ću vas ipak pošto ste vi od mene to tražili da otvorim temu LNG-a. Vi ste dakle o njoj govorili, pa vam repliciram, postavit vam pitanje. Je li točno da je na 2. odnosno ponovljenom natječaju posao izgradnje dobio konzorcij Monter Elektrocentar Petek? Ja ću još jednom ponoviti da se meni čini da vama nije drago da radite ovo prema ministru Ćoriću. To ste i sami rekli. Vodili ste raspravu o LNG-u dugo vremena. I još jedan put ću radi javnosti naglasiti da LNG-e nije predmet uratka od 2 i pol stranice točkica 1 CEMP odnosno krivo CERF. Što je predmet ove rasprave? Je vaša želja da stavite Vladu, HDZ-e u nekakav kontekst preispitivanja nakon što ste uvjerljivo poraženi na izborima i još ste nam dali aplauz za pobjedu sada nekoliko mjeseci nakon toga. Ministar Ćorić vam može odgovoriti kasnije sve što god želite znati o LNG-u.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, povrijeđen je Poslovnik 238. i to u nekoliko navrata odnosno višestruko. Dakle, čitavo ovo vrijeme premijer zaista vrijeđa svih nas ne odgovarajući na pitanja. Ja sam postavila vrlo direktno pitanje, vrlo direktno, vrlo precizno. Dovoljno je odgovoriti sa da ili ne, znam ili ne znam. Molim vas, ja vas zaista uljudno molim predsjedniče Hrvatskoga sabora da pokušate urazumiti premijera i da ga pokušate usmjeriti na temu. Premijer ovdje viče, premijer se dere, a dan je borbe protiv nasilja. Dobacuju i s one strane. … [[Upadica se ne razumije.]] Što me molite? Ja vas ne razumijem. Predsjednik Vlade odgovara kako smatra da treba odgovoriti. … [[Upadica se ne razumije.]] Dakle ne piše u Poslovniku kako on treba odgovoriti na vaše pitanje. Ne vrijeđa vas, ne, ne. Puno teže riječi su upućene od strane zastupnika prema Vladi, prema predsjedniku Vlade i posebno ministru Ćoriću, nego što ste dobili odgovore natrag. Dakle, molim vas budite objektivni. Ima ovdje dosta teških riječi ali to je parlament, to je parlamentarizam i pokušavam balansirati da ono što izađe izvan okvira toga da upozorim i dadem opomenu. Ovdje sad nije bilo ništa što bi bila povreda Poslovnika. Idemo dalje, kolega Katičić, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče vlade, ministre. Evo slažem se s vašom ocjenom, pa ni ja nakon brižnog čitanja ovog predlagateljevog obrazloženja za opoziv ministra Ćorića ne mogu pronaći niti jedan ozbiljan i utemeljen nalog za ovakav prijedlog, a mislim da to nije mogla ni vlada. Fascinantna je lakoća kojom se na neki način optužuje i HDZ i većinom izabrana Vlada RH, a da pri tom se ne iznese nijedan konkretan dokaz, ma ne daje se ni indicija za ovakve prijedloge.

Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Katičić, slažem se sa vašim ocjenama, mi smo pažljivo čitajući ovaj zahtjev za izglasavanje nepovjerenja ministru Ćoriću pokušali razumjeti što je ovdje novoga po temi jedan u odnosnu na već apsolviranu raspravu na istu temu o interpelaciji nismo našli baš ništa novoga samo potvrdu koalicije između Domovinskoga pokreta, MOST-a i SDP-a premda zastupnici Domovinskog pokreta optužuju taj isti SDP u baš toj istoj raspravi na tekstu kojeg su zajednički supotpisali da su korumpirani i lopovi, što je dosta interesantna novost u tradiciji hrvatskoga parlamentarizma. To ja još moram priznat nisam čuo kad je riječ o ljudima koji potpisuju isti pamfletić koji se zove inicijativa za izglasavanje nepovjerenja, ali budući da ih ima samo 74, ne mogu do 76 nikako. Poštovani g. premijeru, neću vas pitat za ministra Ćorića jer njega ovdje nema. a kako i drugi zastupnici nisu dobili odgovor ne očekujem ga ni ja, al bi vas ja nešto osobno pitao. Vi ste ovdje došli kod nas u parlament. Vrlo ste se ružno ponosili prema predsjedniku sabora, hodate tu ljevo, desno, nosite tu bočicu sa sobom, smijete se neprimjereno, mašete rukama kao nikad u životu i ono što je zanimljivo namigivate saborskim zastupnicima, pa sam pomislio da imate jednog fana, al vidim da ste namigivali na 10 mjesta. Pitam vas, jeste li vi bili na nekakvom partiju kad ste tako dobro raspoloženi? I druga stvar, ovo gledaju građani RH, njih je 220.000 ovršeno prije par dana, to bi tražilo od vas da budete puno ozbiljniji i fokusirani na one probleme koje RH ima. Poštovani zastupniče Vrkljan, zaista ne znam tko i zašto i odakle iz kojeg dijela sabornice vama plješće. Dakle, vi ste još jedan od ovih zastupnika koji su dio ove koalicije sa SDP-om, a glumite tu neku veliku desnicu ili što već jeste, a potvrđujete u praksi da niste i tooo na način da vi govorite nama o blokiranima i ovršenima, u vremenu našeg mandata, naše vlade donesena 3 zakona. Jučer ste raspravili Ovršni zakon, izmjene Ovršnog zakona koji će olakšati položaj dužnika, pojednostaviti i pojeftiniti postupak. Dakle, od otpisa do smanjenja ukupnog duga, pa i do smanjenja broja blokiranih prije moratorija je došlo. Dakle, idete u teren o kojem očito nemate pojma, dakle to isto javnost treba znati, a pitate nešto što nikakve veze sa inicijativom gđe. Vidović Krišto i SDP-a nema. Žao mi je da ova rasprava na neki način se odvija u smjeru da se prepiremo koja stranka u zadnjih 20.g. od ovih velikih glavnih stranaka je nanijela veću štetu Hrvatskoj. Razlog vidim u tome što ovaj model klijentelističkog upravljanja i dalje je na snazi. To nije čudno s obzirom na primjer da proračun državni ima preko 28.000 stavki, pa je napast i kušnja da se zloupotrijebi javni novac preveliki. Međutim, vidim i jednu nekoherentnost u vašoj politici, s jedne strane govorite da treba pomoći ovršenima i blokiranima, a u isto vrijeme znamo da ova zajamčena cijena koja je ovim ugovorima osigurana zapravo povećava [[Upadica: Hvala vam]] cijene struje i ljudi ne mogu ih plaćati [[Upadica: Hvala kolega Bartulica]] mnoge, mnoge ovrhe se tiču obične [[Upadica: Vrijeme, hvala vam]] ove račune. Poštovani zastupniče Bartulica, gledao sam jeste i ovo potpisali, kolko ja vidim vi to niste potpisali, valjda ste delegirali vaš stav vašoj kolegici Vidović Krišto da ona bude zajedno sa SDP-om lijepo na jednom skupu, da to cijela Hrvatska javnost zna. A što se tiče rasprave o cijeni ja sam siguran da vi koji ne dolazite iz Bjelorusije, ne dolazite iz njedra Lukašenka, nego dolazite iz zemalja zapadne demokracije znate o tome da kad se potpiše neki ugovor sa investitorom, pa kad se to onda kasnije jednostrano nastoji promijeniti u načelu završava sudskim sporovima koje nerijetko gubi onaj ko mijenja pravila, završava međunarodnim arbitražama i na kraju ne uspijeva u tome. Zato tu populističku demagogiju na tragu gđe. Vidović Krišto ja za vaše dobro, a znam vas neko vrijeme [[Upadica: Hvala vam lijepa]] predlažem da zaboravite. Ja ću u vašem stilu poštovani premijeru, dakle nesuđeni HNS-ovče ili SDP-ovče koalicijski partneru Ivana Vrdoljaka, Milana Bandića, Željka Keruma bacili ste danas ovdje jednu udicu oko Istambulske konvencije, rekli da svi oni koji se protive podržavaju nasilje, očekivao sam reakciju nezavisne zastupnice Marijane Petir, ali pognula je glavu ništa od reakcije. Ja ću vam postaviti jedno pitanje, moj stav o nasilju je jasan, vaš baš nije usplahireno ste trčali ovdje prema meni za vrijeme jedne rasprave tako da očito imate određenih problema se tim nervoznim reakcijama koje imaju određenu tendenciju ka nasilju. Mene zanima samo jedno, za ministra Božinovića ste rekli da njegove odgovornosti nema za iduće 4 godine, ima li odgovornosti ministra Ćorića za iduće 4 godine? Hvala lijepa gospodine Grmoja, dakle vi koji valjda sami sebe ubrajate u skupinu nekih velikih ili većih kršćana nego što smo mi ostali, svojim ste stavovima zajedno sa ostalima koji ste se protivili konvenciji o zaštiti žena od nasilja i sprječavanju nasilja u obitelji, pokazali da vama u biti nije stalo do toga. Vama nije stalo do toga da hrvatska država brani one koji su slabiji, da brani žene od nasilnika, da sprječava nasilje u obitelji, nego ste izvodili cirkuse i gle čuda prođe od tada 2,5 godine i danas vidimo bolji zakonodavni okvir, više kaznenih prijava, manje prekršajnih prijava, odličnu međuresornu suradnju, a ne vidimo ni vaše, ni od gospodina Zekanovića, ni gospodina Bulja i sličnih vaših novih zastupnika strahove od tzv. zombija. Došli smo do kraja sa replikama, kolega Grmoja dobit ćete 3 opomenu to vam je onda uzimanje riječi [[Upadica: Hoćete li upozoriti predsjednika Vlade da mi odgovori na pitanje?]] kolega Grmoja izvolite, povreda Poslovnika, izvolite [[Upadica: Neću povredu, upozorite, upozorite.]] ma gledajte pa nemojte molim vas, svakojaka pitanja su postavljena predsjedniku Vlade koja nisu bila izravno povezana, on je isto tako odgovarao ponekad izravno, ponekad ne, pa nemojmo biti smiješni tražiti nešto od mene što sami ne činite.

Ne.

U ime Kluba Mosta mogu samo kazati da mi je žao što je premijer otišao nakon cijeloga bahaćenja i pokazuje taj element kao mali miš da se sada povukao jer jednostavno je zauzeo ovu govornicu uz svoga potrčka Gordana Jandrokovića i tako sada ne želi čuti argumente. Ja sam ponosan uvaženi ministre, premijeru ako gledate. Volio bih da dođete što sam potpisao ove točke o ministru Ćoriću koji je ministar ugroze okoliša. Dali ste mu i gospodarstvo, vodu i vatru tako da će uništiti uz put i gospodarstvo, a doslovno je uništio vidimo energetiku koju ljudi plaćaju vjetroelektrane koje će plaćati 2 milijarde kuna. Inače obnovljivi izvor energije su carstvo za određene investitore kako dobiju preko korupcije, načina namještanja svoje poslove a Krš Pađane je dokaz tom koruptivnoj hobotnici. Inače mene najviše kod ministra Ćorića je bilo u prošlom mandatu i to premijer brani znači gdje je povrijeđen samo što imamo sudsku presudu Upravnoga suda u Splitu za gospođu Zmijanović gdje je ona oštećena. Imenovali ste osobu ministre Ćoriću koja ima iskaznicu HDZ-a i HNS-a, a gospođa Zmijanović je imala status branitelja a i bez toga je imala bolje uvjete. Ivi ste bez problema ikakvog bez obzira na sudsku presudu Upravnoga suda u Splitu bez obzira tražili ste izuzeće sudaca i nakon toga što je rješenje sud donio vi ste ponovili natječaj i opet ste istu stvar napravili i sada je opet cijeli postupak na sudu. Povrijeđen je Zakon o braniteljima. Neka slušaju dobro hrvatski branitelji. Tražio sam na odboru da se Odboru za branitelje, tada je bio za veterane gdje ste se doslovno bahato ponašali kao inače kao što je sada malo prije premijer koji je ovdje zaštitnik očito svega. Ja bih sada samo kratko poslao narodu poruku, jer premijera nema, a ministar Ćorić niti ima tko volju da ga brani, niti ga je premijer branio jednom jedinom rečenicom od ove četiri točke, a ministar, a premijer Plenković koji je u koaliciji sa Bandićem kojemu stranku vodi Kalmeta, kojemu stranku vodi Dujić gdje i dalje glavne snage su mu Sanaderove snage, Ive Sanadera od predsjednika Sabora koji mu je bio desna ruka i uvijek je virio iza leđa Ive Sanadera, Jandrokovića, Bačića koji je bio glavni rizničar u to vrijeme. Svi su ljudi tu koji su u to vrijeme upravljali znači strankom. Još jednom. Ministre Ćoriću ja sam ponosan, kolegice i kolege sam potpisao ovaj dokument, dokument istine. Prvo nitko ne zna što je se radilo u JANAF-u, a rezultati su jasni. Potpisan je memorandum kojim je Sisačka rafinerija ugašena. To je bio utjecaj na JANAF. Šurovanje u klubu 9 gdje se vodila korupcija, gdje se novac tezgario na brojaču novca.

Klub u Slovenskoj je dokaz uvaženi ministre da se tamo radilo i brojao novac u vrećama. Što se tiče znači općenito gospodarenja otpadom tu ste zakazali apsolutno. Vi ste ministre ugasili odlagalište otpada. Zabranili zajedno sa inspektoratom u Vrgorcu da bi poslali u Sinj 120 km otpad iz Vrgorca u Sinj. To nećete napraviti.

30 milijuna kuna i dalje u tom štetnom projektu stoji Ministre ugroze okoliša, više ste štete napravili za energetiku i za okoliš, nego svi koji su nam prohujali prije vas. Premijeru Plenkoviću sada ste na kavi sa Jandrokovićem i hvalite se kako ste držali lijepe govore dok narod pati, ispašta i plaća skuplje. Kao što sam obećao nisam vas prekinu, a sada neću prekinuti ni gospodina Miletića koji će biti sigurno puno blaži i žešći argumentima, a blaži tonom. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora Furio Radin i poštovani ministre Ćoriću. U Hrvatskoj se svakih 15 minuta zlostavlja jedna žena i nema ništa gore na ovome svijetu, nego kada muškarac digne ruku na ženu. Izdao je sve ideale muškarca. I mi kao država moramo sve učiniti da se zaustavi nasilje nad ženama, odgovorni kazne svaka vrsta nasilja, pa i ona verbalna, ona perfidna. Bogu hvala, pripadam stranci gdje ne moram biti isključen radi nasilja kao župan HDZ-ov Tomašević. Ne znam jeste li Škaru isključili. Bogu hvala, pripadam stranci čiji najveći krimen u svom njezinom postojanju je što, javni bilježnik i dobro povremeno šaptanje Premijeru prenesite molim vas mi u Mostu sigurno ne vapimo za nikakvim koalicijama, ni za nekim nacionalnim jedinstvom. Vodite ovu državu. Neka je vodi, pa onda ćemo već na lokalnim izborima svi skupa vidjeti što će odlučiti hrvatski građani. Ministre Ćoriću vas ću opisati u dvije riječi. Ignoriranje problema. Nakon sastanka s predstavnicima Udruge krizni eko-stožer Marišćina kojeg ste vi održali 28. ožujka 2019. u Marčeljima vi ste ispred zgrade općine Viškovo izgovorili sljedeće, citiram vas: „Ukoliko se vrijednosti sumporvodika ne budu smirile odnosno smanjile u roku od 60 dana žitelji predložit ću privremeno zatvaranje Centra za gospodarenje otpadom.“ Kamere su snimile. Nakon toga slijedi apsolutna tišina. Ignoriranje ovog problema bez obzira tko vam pitanje upućuje, jesu li to građani, članovi ovog doma ili netko drugi, ili treći ili pravobraniteljica. Čini mi se kao da imate cilj i ispadne da žrtve građane uništavanje prirode, vama uopće nisu bitne. Da u centru Marišćine još uvijek postoji nešto više i opasnije od smrada ministre dokazuje dokument Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Pa nisam ja to mjerio, nismo se skupili na ulici. I tamo je netko donio egzaktne podatke i rekli su da postoje otrovi u zraku. Mještani oko Kaštijuna, Marišćine mjesecima se vama žale na nesnosan smrad iz županijskih centara. Zašto ignorirate zabrinute mještane? Mještani se sada žale pučkoj pravobraniteljici pokušavajući preko nje doći do vas. Sve dopise ovdje imam ispred sebe. Niste na njih odgovorili. Kupujete li vrijeme? Dok ste u pohodu izgradnje novih devet, devet ovakvih centara temeljenih na disfunkcionalnoj MBO tehnologiji, pravobraniteljica je preporučila u izvješću ovom časnom domu zabranu primjene MBO tehnologije u svim centrima za gospodarenje otpadom i procjenu utjecaja na zdravlje i to se ignorira. Mi u Mostu predlažemo da naglasak gospodarenja otpadom bude na odvojenom prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada i njegove obrade u bioplinskim postrojenjima ili kompostana. Time bi uštedjeli ministre milijuna kuna novca poreznih obveznika, očuvali bi prirodu, sačuvali bi korisne sirovine iz otpada, ubrzano bi dostigli europske norme odvajanja otpada i spriječili bi trovanje građana. Ali u tom slučaju poštovani ministre Ćoriću nema interesnih skupina, nema tajnih sastanaka, nema prsta u pekmezu. 3. studenog uputio sam vam zastupničko pitanje u vezi pokušaja, zastupnici molim vas poslušajte ovo, jedne interesne skupine povezane s Italijom da u zelenim plućima Hrvatske u Prezidu naprave spalionicu da oksimoron bude još veći talijanskog smeća. Kao da nemamo dovoljno svog, pa su planirali uvoziti iz Italije smeće i paliti ga Prezidu? 300 ljudi je izašlo na ulicu i reklo no pasaran, no pasaran neće moći. I čini mi se da će stanovnici Sušačke Drage, Gornje i Donje Vežice, Rijeke, Trsata, Svilnog isto izaći na ulicu jer nećemo dopustiti nikakvu izgradnju spalionice na vodozaštitnom području Sušačke Drage. A ovo upućujem Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, nećemo dopustiti mi građani Rijeke. Ministre Ćoriću čije interese zastupate? Hrvatskih građana bojim se da ne. Zašto otvarate pet novih ekoloških žarišta, dok se niste suočili sa problemima iz postojeća dva centra? Premijera molim vas pitajte, ja sam ga htio pitati ovdje, otišao je. Da li dajete doista ruku u vatru za svog ministra Ćorića? [[Upadica Radin: Vrijeme.]] Vrijeme će pokazati. Gospođa Sandra Benčić je tražila 5 minuta u ime predlagatelja kao predlagateljica. Bilo bi lijepo da to usvojimo. Poštovani ministre kada sam danas premijeru postavila pitanje koja je uloga prvog plinarskog društva i njegovog navodnog vlasnika Vujnovca u pregovorima sa tvrtkom MVM, tko ne zna koja je tvrtka MVM to je tvrtka koja je zakupila 1 milijardu kubika plina metara kubnih plina godišnje za narednih 7 godina u LNG-u i tako zapravo spasila potpuno financijski neopravdani LNG-i projekt. Dakle, ono što je bilo pitanje je koja je bila uloga PPD-a u pregovorima sa mađarskom firmom MVM? I pitanje je bilo da li je gospodin Plenković ili gospodin Ćorić su u tim pregovorima s gospodinom Vujnovcem sudjelovali i da li znaju koja je bila njegova uloga u tome? Drago mi je da se sada vratio jer evo baš razgovaramo o tome što PPD-e i LNG-e imaju sa situacijom Ina-MOL. Upravo je krucijalno pitanje krimena gospodina Ćorića i vas gospodine Plenkoviću da li su događanja u Ina-Molu kao i Janafovo štopanje gradnje reverznog cjevovoda od Siska prema Rijeci koje bi omogućilo preradu nafte u Hrvatskoj? Da li su dio šireg dogovora zajedničke energetske politike Hrvatske i Viktor Orbanove Mađarske? Naime, ja sam se pitala i to sam ovdje ponavljala. Pa zašto smo pobogu dali ove godine Mađarima visoko kvalitetnu naftu po nižoj cijeni od njene tržišne? Zašto im nismo uračunali i transportne troškove? I zašto smo na tom poslu izgubili između 300 i 350 milijuna kuna? 300 i 350 milijuna kuna je ljudi godišnja cijena besplatne prehrane svih učenika u RH koje smo tražili jučer kad smo razgovarali o proračunu. Za to nema. Nadalje, zašto, pitala sam se zašto i koja logika ne ulaganja u vlastite kapacitete za preradu nafte i prepuštanje toga Mađarima kad se zna da nas šiju uzduž i popreko kroz MOL i cijelo vrijeme se na njih žalimo. Zašto smo njihovoj tvrtci kćeri dali eksploatacijsko polje Sava 6 veličine 2.600 km2 na 30 godina, ako, ako znamo da MOL nije prijatelj u našoj energetskoj politici i onda se otvara ključna stvar.

Dakle, ono što je ključno pitanje je da li odgovor u iznenadnom zakupu jedne milijarde m3 plina od strane mađarske tvrtke MVM u LNG-u koji im se naravno ne isplati jer imaju pristup jeftinijem ruskom plinu, međutim imaju interes pokazati da imaju udio plina iz neruskih izvora zbog EU. Time je doslovno LNG spašen jer je bio na jedva na malo više od 10% zakupljenih kapaciteta i nije se mogao pravdati dok MVM nije došao. I šta se onda događa? Pet Project, Pet Project bi bez te intervencije Viktora Orbana i njegove MVM firme jer je to državna mađarska firma propao i dokazano bi bio financijski neuspješan. Ali gdje ulazi PPD u igru? PPD je imao zakupljeno točno toliko, 1 milijardu kubika godišnje plina kod Gazproma. Oni će to prepustiti Mađarima dakle svopati, a PPD će uzeti plin iz LNG-a. Dakle, Mađari nikada neće uzeti plin iz LNG-a oni će ga uzeti od PPD-a jer su napravili svop. PPD će uzeti plin iz LNG-a ali će naravno na razlici u cijeni zaraditi. Ono što pitanje i što su mađarski novinari u svom istraživačkom reportu koji su imali prije nekoliko tjedana pokazali je da je puno lakše i Viktoru Orbanu i Andreju Plenkoviću i gospodinu Ćoriću novce izvuć van kroz privatnu firmu PPD nego kroz MVM koja je državna firma ili kroz HEP ili kroz INU koji su suvlasnici LNG-a. I dajte mi sada recite da li i to je ključno ono što vas mi pitamo, da li se radi o vezanoj trgovini, da li su naša popuštanja Orbanovom MOL-u, Orbanovom MVM-u dio dogovora da Mađari spase LNG i zakupe jednu milijardu kubika plina godišnje na slijedećih 7 godina mada im se to ne isplati i što im još za tu intervenciju dugujemo? Da, vama je to smiješno. Meni nije smiješno da smo na poslu s naftom izgubili 300 miliona kuna minimalno, da smo na CEMP-u izgubili 1,2 milijarde kuna minimalno, da gubimo i dalje zbog toga jer smo uništili svu infrastrukturu za preradu nafte u Hrvatskoj i da ulazimo u dogovore sa Orbanovom Mađarskom oko zajedničke energetske politike gdje konstantno vi njima nešto dugujete i onda im još držite leđa u Europskom vijeću. Izvolite gospodin Borić. Članak 238., gospođa Benčić bila je skroz van teme. Znači ovo što pište u zahtjevu za opoziv nema nikakve veze sa onime što je ona govorila ovdje, znači ovo je proširivanje ove priče o opozivu na sasvim nove teme jer su na ovim temama koje su ovdje zapisali doživjeli fijasko. I ako vi to budete dozvolili kao predsjedavajući onda ćemo imati problem tokom cijelog dana i večeri.

Ako bi svaki put to radio, radio bi samo to. Neću dati opomenu nikomu, ni vama, ni gospođi Benčić, gospođo Benčić nemate replike možete, a imate jednu repliku, Mato Franković. Izvolite, gospodin Mato Franković. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana gospođo Benčić, 5 minuta ste govorili o nečemu što niste potpisali, 5 minuta, možda je ovo što ste govorili vrlo interesantno i sigurno da građane RH to interesira, ali vi 5 minuta govorite o nečemu što nije tema današnje rasprave, to je prvo. Druga stvar vi spominjete društvo PPD, koliko je bitno ili nebitno to nije naša stvar ovdje, međutim vrlo je zanimljivo da društvo PPD je imalo na listi za sabor kroz Domovinski pokret neke svoje članove, a vi ste s njima potpisali ovaj dokument. E sad recite nam, kako to, ima ona jedna kako to, kako to, kako to, e vi nam objasnite kako to. Kako to, kako to? Pa tako gospodine, pa naravno da je njima u interesu da vas sponzoriraju i daju vam donacije, da vam gospodin Vujnovac bude jedan od značajnijih donatora, a da isto tako ima, jel ja govorim o vama ili o vašoj stranci? Dakle, drugo, a da ima naravno i svoje ono reprezente kao velika, velika interesna grupacija i drugdje. Da ne ulazimo sad u te priče sa ruskim plinom jer bi mogli ostati jako dugo, recite mi koji način, na koji način priča o INI i priča o JANAFU i ovo što sam vam objasnila šta je propušteno napraviti po koliko smo prodavali ININU naftu, nema veze sa onime što smo mi napisali u zahtjevu za opoziv. Kakve veze ima ono odlazak gospodina Ćorića i prijateljevanje sa gospodinom Kovačevićem i uloga JANAF-a u toj priči, nije vam jasno. Mi ćemo vam dokazivati danas cijeli dan točno kako to ima veze, a onda ćemo prestati sa dokazivanjem u saboru i krenuti kroz dokazivanje kroz institucije [[Upadica: Hvala lijepa.]] jer znamo da zbog naše intervencije neće gospodin Ćorić dobiti ostavku.

Ja ću vama dati riječ ali kako hoćete. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče [[Upadica: Članak, članak, članak.]] gospođa Benčić je povrijedila 238., mene direktno optuživši da tajno primam novce od PPD-a [[Upadica: Ja to nisam rekla.]] to je jasno rekla ovdje je to hrvatska javnost mogla čuti što je apsolutna neistina, ja nikada u životu od nikoga nisam primio nikakve novce, a posebno ne od PPD-a i ja bih molio da mi se gospođa Benčić zbog toga ispriča.

Kluba, kluba. Šta sam rekao? Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, nisam potpisao osobno ovaj zahtjev ali da mi je došao pod ruku potpisao bi ga jer oporba to potpisuje to je jasno i nemam ništa ovdje ad hominem i kontra vas nego logično je kad si u oporbi onda si protiv i predsjednika Vlade i svih ministara pa tako i vas, bez izuzetka, znači tu nema izuzetka. I sutra kada bilo tko, netko npr. iz MOST-a ili neke druge stranke ili evo mi suverenisti možda budemo opet protiv vas ili protiv nekoga to se tako radi i to ćemo raditi. Što se tiče onih smiješnih pokušaja da se relativizira ovo što se napravilo od strane predsjednika Vlade, smiješno je jer mislim da je čak tu kolega Grmoja dobro je odgovorio. Imamo ideološku koaliciju s jedne strane Andrej Plenković i HDZ s SDP-om po svim ključnim pitanjima od Istambulske konvencije, Marakeškog sporazuma, a ovdje je nešto što je ne svjetonazorski i, pa ja sam i za vaše zakone neke glasovao pa na podržavam Vladu i glasovat ću opet ako vidim da je nešto dobro i da nije loše. I reći ću i ovo čak, kad ste postali ministar ja sam bio jedan od prvih u vašem uredu i napravili ste jednu stvar koju ste trebali napraviti nakon moga, nakon moje zamolbe, jednu stvar koja je konkretna i u redu. I sad ću vam pokušati ovdje s obzirom da ćete ostati ministar uputit vas da napravite nešto što treba napraviti. Evo shvatite ovo kao jednu stvarno, jednu zamolbu možda, evo što bi hrvatski građani htjeli da se Spomenuo sam u replici, a sad ću pokušati to malo polakše izgovoriti i sa više činjenica.

S tim da ovo za domaćinstva HEP-u ne donosi ništa nego HEP zapravo tu siromaši, HEP tu gubi golem novac i to evo neka ostane memorirano. E te 2017. godine je zbog toga što je plin kupljen kasnije nego što je trebao biti kupljen, a znalo se da će cijena rasti izgubilo se je oko 20 milijuna EUR-a zbog toga što je cijena plina narasla 20% u tom periodu. Ta krivulja se točno zna kako ide. Poštovani ministre možete li vi sa svoje pozicije se pozabaviti ovom temom? Evo to me zanima i hoćete li? Evo ja bih volio da se malo pozabavite, da malo, znate da imate tamo ljude s kojima ste bliski i privatno i možete ih pitati. Evo pitajte ih za ovaj slučaj, ispitajte o čemu se radi i volio bi slijedećom prilikom kad ste ovdje da mi kažete nešto o ovome. Evo molim vas, evo to je ono što ja želim čuti. Ja vas čak neću a priori optužiti, ali želim čuti od vas, znači za koji mjesec kad budete opet ovdje da mi odgovorite na ovo pitanje, a znate koga možete pitati. Druga stvar što se tiče vjetroelektrana, činjenica je i to je dobro rečeno ovdje da nas EU tjera, netko će reći, mislim da je kolega Grbin čak rekao s razlogom, da imamo skupu ali ekološki opravdanu energiju vjetra, energiju sunca da nju koristimo. Međutim, mi smo mogli za taj kilovat koji subvencioniramo nekim poduzetnicima koji zarađuju milijune, objektivno milijune zarađuju, subvencionirati tak kilovat hrvatskom, svakom hrvatskom domaćinstvu. Nekoj hrvatskoj obitelji koja je skromnih prihoda da sa nekoliko 10-taka ili malo više tisuća kuna može na svoju kuću postaviti solare i od toga čak i živjeti. Kada se bude slijedeća takva omotnica stavljala i radila, pustite vjetroelektrane jer stvarno one prave i krajobraznu štetu i ekološku štetu i ako već morate subvencionirati sa 78 lipa kW, subvencionirajte domaćinstvu, kućanstvu bilo kojem u priobalnoj Hrvatskoj jer to tamo ima smisla da svatko može staviti na kuću solar i od toga čak i zarađivati, a ne samo imati besplatnu energiju. Ja ću vam dati i konkretne savjete, spojit ću vas s ljudima koji to mogu napraviti. Što se tiče resora zaštite prirode, znam da niste iz tog resora, ali evo ja ću vas i tu uputiti u neke stvari koje su iznimno lako rješive, pa ću vas slijedeći put pitat jeste li napravili.

Tu ste koliko, 3 godine. Da sam ja ministar ja bi to dekretom naložio Upravi za zaštitu prirode imate u roku pola godine proizvest stručne podloge. Mi štitimo nešto ne znamo radi čega štitimo. I onda normalno da se mogu dogoditi i vjetroparkovi i sve ostalo bilo gdje. Ja sam u tom sektoru radio, to nema veze s ničim. HEP je direktno pod vašom ingerencijom, pa ću vam reći nešto što su mi, naravno ljudi iz HEP-a preporučavaju HEP, napisali, puno je problema tamo, pa ako ne zapišete sve, ne memorirate, uvijek možete i ovu snimku vratiti. Od 2018.g. kako je došla nova uprava HEP-a dobit HEP-a se prepolovila, znači dobit HEP-a se prepolovila. Da sam ja menadžer i da mi padne dobit za duplo ja bi pitao upravu ljudi moji šta se događa. Investicije se realiziraju u iznimno malom postotku, manje od 50% HEP je ušao u dokapitalizaciju Petrokemije. Kako će HEP kao firma, državan firma, imati povratak uloženog?

Zašto se ne provodi kontinuirani proces restrukturiranja kompanije i ovisnih društava, stao je proces nakon prve faze? Zašto, evo ovo se tiče kolege Frankovića, nije sad tu, al nema veze, čut će on, zašto hidroelektrana Dubrovnik nakon smrtno stradalih osoba i ponovnog ulaska u rad ne vozi, ne radi punim kapacitetom, a za to je projektirana, ako može nek se objasni novčani gubitak? Smanjenjem mrežarine HEP-a, HEP operateru distribucijskog sustava od 300 milijuna, a time je smanjena i dobit HEP-u, zašto se to dogodilo? Zašto se ne provode kontinuirana potraživanja duga od Elektroprivreda u susjednim državama, Srbija i BiH? Dakle, mi opraštamo Srbiji i BiH njihova dugovanja. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Molim? Zašto je zaustavljen postupak rješavanja vlasništva hidroelektrana, to je jedna od najvažnijih strateških tema, a sada cijeli postupak stoji? Opasno je za opstojnost HEP-a da trajno izgubi vlasništvo na hidro objektima. Evo, to me zanima. To zanima ljude iz resora. Potpisan je sporazum u suradnji s Elektroprivredom Herceg Bosne u Mostaru, a sad se ništa ne događa da bi se nastavila poslovna suradnja koja je od posebnog strateškog interesa za HEP, a time i za RH. Što je sa suradnjom sa znanstvenim institucijama odnosno sa fakultetima, a taj sporazum je potpisan, a uopće se ne realizira? Zašto se smanjio udio prodane električne energije na slovenskom tržištu? Zašto HEP napuštaju visoko obrazovani kadrovi? Evo možda jedna stvar koju je jednostavno za shvatiti, evo vrijeme izmiče, ima toga puno tu. U HEP-u se zadnje 2.g. zaposlilo više od 1000 djelatnika novih, više od 1000, ovo je brojka koja je 100% provjerena. Je li za tim bilo potrebe, a ne radi se o ljudima sa školom, nego se radi mahom o ljudima koji imaju SSS? Poštovani ministre Ćoriću, evo vidim da ste nešto zapisivali, nadam se da ste zapisali ovdje što ja sam govorio, možda i niste, nadam se da ste umemorirali neke od ovih mojih primjedbi i nadam se, s obzirom da još uvijek imate povjerenje odnosno dok god budete imali povjerenje predsjednika vlade da ćete nešto po ovom pitanju napravit. Evo shvatite ovo kao dobronamjernu kritiku.

Hvala lijepo. Ministre, potpisali ste Krš-Pađene 2017.g. bez procijene utjecaja na ekološku mrežu bez obzira što je se Agencija za prirodu i okoliš protivila tome. Na svoju ruku ste ubrzali taj postupak i time ste prekršili zakon i time ste izvršili udar na građane RH koje će koštati više od 2 milijarde kuna.

Niste odgovorili javnosti po pitanju onoga što se događalo u klubu g. Kovačevića, šefa Janafa i svega što je bilo i kolko ste puta bili, a to mi moramo znati, tamo je se radilo o brojenju novaca, brojaču, nije to smiješno ministre, to je ono što je najgore u hrvatskome društvo gdje se tamo miti i potkupljuje novcima od javnih nabava, novcima iz javnih tvrtki, gdje se plaćaju kampanje i tako se dobijaju izbori. Vi morate kazati javnosti i HS koji vas je izabrao kolko ste puta bili, što ste pogodovali, što ste radili, tamo se radi o novcu i brojaču novca koji se nosio na vriće, novca čak se nalazi po vrtovima novac i po gepecima od auta? Ja bi još jednom ukazao ovdje na ono što ministar ne radi dobro van ova 3 stavka koja sam ponosom potpisao sa svojih 40 kolega i kolegica i uvijek ću ovo potpisati. Ministre, vi ste ugrozili okoliš i prirodu, ravnomjeran razvoj na tim područjima.

Sad da bi se osvetili, sad kažete da i sinjsko odlagalište nema uvjeta i nije sanirano niti je bilo šta drugo napravljeno međutim, imamo ogroman problem di je 30 milijuna kuna otišlo, o tome bi mogao kolega Sanader puno više govoriti, potpredsjednik Sabora, 30 milijuna u Centar za gospodarenje otpadom Lećevica, štetan projekat, ali 30 milijuna kuna je potrošeno isključivo i samo za plaće u tom, toj izmišljenoj tvrtci, a imamo problem sa odlaganjem otpada. Na nijedno pitanje nismo dobili odgovor osim pokušaja odvraćanja teme od strane premijera Andreja Plenkovića koji je ovde govorio, čini mi se, o Istambulskoj konvenciji, o koalicijama, ovom, onom. Nikakav nije bio meni problem glasati i to danas, danas kada su odbijeni svi amandmani oporbe, danas kada imamo u Hrvatskoj 2/3 prazne, kada ne koristimo energetiku, ja sam se nadao od vas ministre ugroze i okoliša i premijera Plenkovića da ćete donijeti ovde proglašenje isključivi gospodarskog pojasa kako bi 24 tisuće kvadratnih kilometara našega mora zaštitili, gospodarili i tako prihodovali u proračunu. Ja sam od vas očekivao da ćete vi doći ovdje sa prijedlogom naplate ratne štete od Srbije da uprihodimo više sredstava u naš proračun, a ne da se družite u klubovima gdje se donose ključne odluke u podzemlju gdje mafija gospodari, tezgari novcem od javnih nabava, gdje se uništava konkurencija, konkurentnost i zbog toga nam je gospodarstvo na ovim danas granama jer poduzetnici ne mogu opstati. Vi ne poštivate sudske odluke. U slučaju imenovanja Nacionalni park Krka, vi povrjeđujete Zakon o hrvatskim braniteljima, temelju države RH, na Odboru za veterane ste se rugali sa braniteljicom i ponižavali je, evo, tu mogu biti vanjski članovi, procijeniti, evo, brat, Željko Poljak, brat od Ivice Poljaka-Sokola, koji je zapovijedao Sajmištem, vi ste podcjenjivali taj Zakon o braniteljima.

Dame i gospodo, pitanje povjerenja ili nepovjerenja ministru Ćoriću je pitanje na kojemu će vladajuća većina pred hrvatskom i inozemnom javnošću pokazati svoje stvarne namjere. Kojim putem želi voditi Hrvatsku? Prvi put bi bio put kajanja i zaokreta te početka izgradnje pravednog društva temeljenog na vladavini prava, a drugi put je nastavak politike nepravde, nejednakosti, korupcije, beznađa i agonije. Želim odmah u uvodu navesti jedan primjer koji se dogodio prije gotovo 2 godine u našem susjedstvu, u R. Austriji kada je otkrivena čuvena afera iz Ibize. Riječ je bila o tajno snimljenom razgovoru austrijskog vicekancelara Strachea s navodnom ruskom poduzetnicom. U tom razgovoru koji se dogodio prije nego što je Strache bio vicekancelar, govori se o možebitnom pogodovanju pri javnim natječajima, kako bi zauzvrat ta poduzetnica kupila pojedine medije u Austriji koji bi onda bili benevolentni prema Stracheovoj političkoj opciji. U subotu kada je priča objavljena u njemačkom Spiegelu, Strache je odmah dao ostavku kako bi spasio koaliciju. Međutim, kancelar Kurz je kako je rekao, zbog vjerodostojnosti vlade raskinuo koaliciju te su uslijedili novi izbori i upravo je ta odluka austrijskog kancelara odgovorno ponašanje prema svojoj naciji kojim političari pokazuju poštovanje prema vlastitom pravnom poretku i šalju pozitivne signale svojim građanima. Sagledajmo sada činjenice ponašanja Vlade Andreja Plenkovića kroz djelovanje jednog dijela Vlade, a to je kroz djelovanje ministra Tomislava Ćorića. Krenimo redom. Afera JANAF. Ono što je u javnosti do sada poznato u svezi afere JANAF je izravna nadležnost ministra Ćorića koji je u funkciji ministra energetike naslijedio Dragana Kovačevića na mjestu direktora JANAF-a, držao ga na toj funkciji i produžio mu mandat. Afera Dragana Kovačevića odnosi se na samo jedan natječaj za kojeg se Kovačevića sumnjiči da je primio mito. Međutim, kad uzmemo imovinu g. Kovačevića, koliko je poznato, 9 nekretnina, nevjerojatni iznosi na bankovnom računima, a kako smo vidjeli i u crnim torbama, pa onda kada uzmemo rastrošnost, npr. u tog kluba u Slovenskoj gdje je besplatno častio moćnike iz pravosuđa, politike, kulture i medija, onda se postavlja pitanje, jesu li svi natječaji bili namješteni i koja je uloga ministra Ćorića u toj aferi? Koliko je novaca uopće pronevjereno u JANAF-u i otuđeno od hrvatskih građana ukoliko su se natječaji odvijali na korupcionaški način po modelu ovog, javno poznatog slučaja? G. Ćorić je potvrdio da je osobno bio u tom klubu i to sve skupa možemo nazvati skandalom br. 1. U tvrtkama veličine tvrtke JANAF postoje i nadzorni odbori čija uloga je nadzirati poslovanje uprave, što će reći, sprječavati da se događa krađa i korupcija, a predsjednica nadzornog odbora JANAF-a koja je trebala nadzirati rad uprave i Kovačevića je izvjesna Biljana Bukić koja je prema javno dostupnom životopisu svoju stručnost usavršavala u općini Srbac u R. Srpskoj te ne govori nijedan strani jezik. Gđa. je potpuno nedorasla funkciji što se vidi kroz životopis, a drugi problem je pitanje njezine osobne odgovornosti, je li ona namjerno propuštala nadzirati rad uprave? To je skandal br. 2. Sljedeća afera je vjetroelektrane Krš-Pađene, a evo činjenica u svezi vjetroelektrane Krš-Pađene. U Vladinom odgovoru na zahtjev za interpelacijom doslovno piše, 4. kolovoza 2013. ishođena je i građevinska dozvola za 1. fazu projekta, izgradnja pristupnih putova, platoa, put do trafostanice za prvih 50 vjetroagregata te izmjena i dopuna lokacijske dozvole od 16. prosinca 2013. koje su redefinirale faznost projekta. To znači, postojala je građevinska dozvola za 110 megavata, uz to iz lingvističke akrobacije Vladinog obrazloženja, uopće nije jasno je li postojala građevinska dozvola ili je to bila samo građevinska dozvola za pristupne puteve i trafostanice, ali spominjanje lokacijske dozvole daje naslutiti da se ugovor s HROTE-om potpisao u potpunosti protuzakonito jer je Zakonom o obnovljivim izvorima energije propisana procedura po kojoj HROTE potpisuje ugovor tek kada je građevinska dozvola pravomoćna, kada je rješenje HERA-e pravomoćno te kada je ugovor s HOPS-om na snazi.

U ovom slučaju nema dvojbe, Vlada sama potvrđuje korupciju i ovdje je kriminalno pogodovanje u postupnosti dokumentirano. Ministar Ćorić je CEMP-u pogodovao ukidajući rješenje svog prethodnika ministra Dobrovića i pogodovao mu je jer nije inicirao kod HERA-e i HROTE-a da se ugovor raskine. Što se tiče kredita HBOR-a ne znamo je li i tu sudjelovao ili to ide isključivo na adresu predsjednika Vlade Plenkovića i ministra financija Marića, ali je nedvojbeno da Vlada Andreja Plenkovića preko ministra Ćorića i ministra Marića posluje s čovjekom koji bježi od hrvatskog zakona i štiti ga te svojim postupcima nanosi štetu hrvatskim poreznim obveznicima u visini od 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Slučaj INA-MOL, Hrvatska je izgubila arbitražu protiv MOL-a u Ženevi 2016. kada Ćorić još nije bio ministar, međutim Andrej Plenković na Badnjak 2016. najavljuje kako će Hrvatska otkupiti udio MOL-a u INA-i. Ovdje se neću zadržavati na apsurdnosti da kupac naručuje savjetnika da procijeni vrijednost jer znamo da tržište funkcionira na temelju ponude i potražnje, ovdje je pitanje pregovaranja, a ne procjenjivanja. Po toj brzini otkup MOL-ovog udjela u INA-i bi se mogao dogoditi za dvadesetak godina kada fosilna goriva budu zakonom zabranjena zbog zaštite okoliša. No nakon gubitka arbitraže Plenković i Ćorić su uložili žalbu na odluku Arbitrarnog suda koju su svi u startu ocijenili apsurdnom i koja je Hrvatskoj naravno odbijena. Ovdje se postavlja pitanje financijske štete koja tim besmislenim postupcima hrvatskim građanima nanesena. Međutim, postoji druga arbitraža i to ona u Washingtonu zbog koje bi Hrvatska država tj. hrvatski građani mogli platiti 4,5 milijardi kuna. I tu se postavlja pitanje, što radi taj ministar? Čime se on bavi? Svaki ministar je odgovoran za svoj resor, bez obzira na to tko su bili njegovi prethodnici. Dužan je voditi brigu i smanjivati možebitnu štetu u svom resoru te tražiti moguća rješenja. U slučaju INA-e vidimo da nema nikakvih Ćorićevih proaktivnih djelovanja kako bi smanjio štetu za Hrvatsku, ali ima razbacivanja državnog novca. Pogledajmo i druge segmente njegove odgovornosti, investicijski menadžer koji vodi jedan fond sa sjedištem u Münchenu mi je nedavno rekao da kada traži interaktivnu kartu vjetroparkova u Hrvatskoj otvori mu se stranica iz 2011.g. koja je potpuno neuporabljiva. Ovo može nekome zvučati benigno, ali to je itekako bitno. Ministre Ćoriću, posjećujete li ikada web stranicu svog ministarstva, tko uređuje tu stranicu? Jeste li svjesni da u današnjem digitalnom vremenu takva šlampavost može biti ključni razlog da investicija od primjerice 100 milijuna eura ne dođe u Hrvatsku već ode u Slovačku? Ili pogledajmo vaš resorni segment okoliša, u Zagrebu postoji odlagalište Jakuševac, već ste četiri godine ministar, što ste napravili? Hrvatski glavni grad 2020.g. ima najprimitivniji oblik zbrinjavanja otpada tj. uopće ga nema. Nama leže milijarde u europskim fondovima za projekt Zaštita okoliša, ali projekte treba imati i tu se ne možete izvlačiti na lokalnu razinu jer vi imate parlamentarnu većinu i ako vaš koalicijski partner simbol korupcije u Hrvatskoj Milan Bandić nije u stanju organizirati zbrinjavanje otpada na zdravim ekološkim i ekonomskim principima onda ste dužni proaktivno kroz HS taj problem riješiti. Dame i gospodo, kada bismo primjenjivali standarde političke odgovornosti kao što ih je primijenila Austrija u slučaju Ibiza s obzirom na argumente koje sam iznijela ministar Ćorić je već davno trebao dati ostavku ili ga je predsjednik Vlade morao razriješiti. Nažalost, Plenković nema namjeru primjenjivati europske standarde u Hrvatskoj, slučaj ministra Ćorića je krunski dokaz. Vladavina prava nije dobra volje već obveza i nema alternative, jedino čime se Vlada Andreja Plenkovića bavi jest utjecaj na medije kako se istina ne bi saznala jer je ta istina o djelovanju Vlade i njezinih struktura prema hrvatskim građanima pogubna. Osim kršenja zakona i korupcije Vlada Andrija Plenkovića se ističe i po nepotizmu, od sramotnog Ćorićevog kršenja zakona i nepoštivanja sudske odluke u slučaju Ljiljane Zmijanović pa sve do nedavnog imenovanja rođaka Andreja Plenkovića za ravnatelja Bolnice Dubrava. A kako čujemo predsjednik i premijer su dogovorili i zbrinjavanje vlastitih kumova na prekjučerašnjoj sjednici po kojemu će Plenkovićev kum Igor Pokaz dobiti još jedan mandat veleposlanika, a Milanovićev kum Joško Klisović dobit će također veleposlaničko mjesto. Da ne bilo zabuna sva upravo navedena gospoda su iz obitelji komunističkih moćnika iz vremena bivše Jugoslavije, to je činjenica gospodine Plenkoviću, a ne govor mržnje jer istina nema ideološku boju ona je samo istina. Nepotizam razara sustav, on demotivira rad i poštenje jer zašto bi se netko trudio pošteno raditi i školovati kada svejedno ne može napredovati ukoliko nema rodbinske veze u sustavu, zato je nepotizam kao i korupcija zlo. Kada bi hrvatska Vlada poštivala europske političke standarde onda ovaj primjer zlouporabe i korupcije uopće ne bi bio moguć, a kada bi se pak pojedinačne afere razotkrivale i rasvjetljavale tada bi se štitili zakonitost i interesi građana. Rezultat te vaše politike jest siromaštvo hrvatskih građana, blokada 300.000 naših stanovnika te 26. mjesto po kupovnoj moći od 27 članica EU. Braniti neobranjivo je kao što nas život uči Pirova pobjeda, nikada ne završi dobrim.

Povrijeđen je čl. 238. st. 1. kolegica velikim dijelom nije uopće govorila o temi odnosno onome što je obuhvaćeno ovim prijedlogom koji je sama potpisala. A vezano je i na čl. 125.

Već prije sam rekao ako bismo svaki put kaznili nekoga ili dali opomenu zato što je išao mimo teme onda bismo se bavili samo s time, a to što vlada ovaj, vlada će imat, će nać načina da se očituje na, na ono što je rečeno ili ima načine da se očituje na ono što je rečeno jer se nadam da će gospoda, gđa. Krišto ostati slušati barem što imam reć o tome, ali je otišla prije, pa onda mi ćemo ić dalje. Gđa. Anka Mrak-Taritaš, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite.

Ja ću uvodno se referirati na dvije stvari. Jedna stvar, povijest učiteljica života, a druga stvar puno više kažete kad nešto ne kažete nego kad to kažete. Povijest učiteljica života. U bivšem sazivu sabora u odnosu na 14. vladu išlo se je nekoliko puta s opozivom ministara. Bili smo svjesni tad kao što smo i sad, 76 je puno više od 75. Da mi imamo 76 ruku ne bi bili opozicija nego bi bili nešto drugo, ali smo htjeli da se u ovom saboru progovori o neradu pojedinih ministara i kako je to završilo? Završilo je tako da kao što često ovdje kažemo kad se steknu uvjeti, tako je i g. Plenković kad je on odlučio razriješiti svoje ministre onda je on to napravio i kad su se stekli uvjeti, bez obzira što je do zadnje kapi krvi neke branio, neke je branio tu cijelo vrijeme, kad je bila rasprava od njih, neke je kao vas ministre Ćoriću bio samo uvodno i onda je otišao i prepustio da slušate što oporba ima reći. Druga stvar na koju zaista mislim da se treba referirati to je g. Plenković je kao predsjednik Vlade RH stao za ovu govornicu i u 10 minuta braneći ministra Ćorića je našao jedan jedini argument, a to je ministar Ćorić je dobar čovjek. On je govorio što misli o oporbi, al on to nama nije trebao reć, pa mi to znamo što premijer Plenković misli o oporbi, govorio je kakova je oporba, govorio je jednako tako i o današnjem danu i o Istambulskoj konvenciji i u svemu ostalom. g. Plenković se je čuvao i nijednom riječju ni u jednom trenutku nije spomenuo vjetroelektrana na zahvatu Krš-Pađene, nijednom riječju nije spomenuo Sporazum INA-MOL, jako se je čuvao da to ne kaže. Meni je puno više u ušima zazvonilo to što se on ni u jednom trenutku nije referirao na to nego da se referirao. Dakle, svako od nas puno više kaže kad od nečem neće govorit nego kad o nečemu hoće govorit. Stoga ministre Ćoriću, imajući ono, kao što sam i rekla, povijest je učiteljica života, mislim da ćete brojati dane koliko ćete još dugo biti ministar. Mi u Klubu zastupnika Centra i GLAS-a podržat ćemo kad se steknu uvjeti za glasanje, iskazivanje nepovjerenja vama ministru gospodarstva i održivog razvoja. Ja ću navesti dva ključna razloga odnosno bolje rečeno nazvat ću pravim imenom dvije afere, dva skandala zbog kojih smo se tako odlučili. Prva je afera Krš-Pađene, a druga je INA-MOL. U slučaju vjetroelektrana Krš-Pađene ministar Ćorić je pokazao da pazi na interes investitora. I ja sam nekoliko puta za ovom govornicom i svaki put ću reći da zaista treba voditi računa o interesima investitora, ali pri tom interesima svih investitora, a ne ono što je problem, a to je kad je ministar pokazao da pazi na interese samo pojedinih investitora, a da pri tom zanemaruje interese okološa, okoliša, prostora i države, čije bi interese kao ministar trebao štititi. Mi ne možemo dozvoliti da se radi nered u prostoru i da je to temeljna poruka, a posebno ne možemo dozvoliti nered u prostoru bude posljedica nereda da ne upotrijebim neku težu riječ u poštivanju procedure i zakona. Kad jednom u prostoru napravimo nered to je najčešće trajno stanje koje je teško ispraviti i šteta je trajna. Krš-Pađene je zaista jedna, kako da ju nazovem, afera, sumnjiva priča, problematična priča. Usprkos preporukama stručnih tijela Tomislav Ćorić, ministar Tomislav Ćorić je oslobodio investitora potrebe ocijene o potrebi procijene utjecaja na okoliš čime je značajno olakšao, ubrzao i pojeftinio posao. Nitko od nas, bez obzira dal jedimo ovdje, bez jednog takvog, takvog postupka ne možemo procijeniti dal je za prostor, dal je za okoliš, dal je za stanište ptica, bolje da bude više manjih vjetroelektrana ili da je bude manje viših elektroelektrana jer o tome se zapravo cijelo vrijeme raspravljalo. U propisima jasno stoji kad je riječ o rekonstrukcija, jasno što, šta je rekonstrukcija zahvata bez obzira da li je ona realizirana ili je u realizaciju, što treba odraditi. Naravno, nikako ne trebamo zanemariti i slijedeću činjenicu da je afera Krš-Pađene dobila posve novu dimenziju hapšenjem gđe. Josipe Rimac, kada smo otkrili da cijeli niz ljudi je pod sumnjom da su primali mito kako bi projekt progurali, a javili su se još neki hrvatskoj javnosti dobro poznati koji su također potvrdili da im se nudila mrkva ili batina ovisno o tome što odluče odraditi. Drugi razlog zbog kojeg podržavamo ovaj prijedlog odnosno je i slučaj afera INA-MOL, dakle jedna od HDZ-ovih afera INA-MOL, onoj o kojoj danas govorimo tiče se potpisa ministra Ćorića na memorandumu kojim se čini još jedan korak prema potpunoj predaji INA-e u ruke MOL-a. Stotine tisuća tona hrvatske nafte po tom dogovoru čiji je supotpisnik ministar Ćorić umjesto u Rafineriju Rijeku prerađeno je preradu u Mađarsku, da uopće ne spominjemo da se u tom memorandumu definira da se iz Hrvatske prijevozi sirova nafta u rafineriju u Mađarskoj i Slovačkoj, a istovremeno što je s modernizacijom Rafinerije u Rijeci? Svakih otprilike godinu dana dođe vijest da upravo evo samo što nije krenula velika investicija, da upravo evo samo što nije kreće velika modernizacija. Sisak kao što znamo zatvoren je jer je navodno stvarao gubitke, ali glavno je da se isplati prevoziti sirovu naftu iz Siska ili Rijeke u Mađarsku ili Slovačku na preradu. Sporno je na tom memorandumu i to što se INA proziva članicom MOL grupe. INA je hrvatska naftna kompanija u kojoj MOL ima 49,1% udjela i još uvijek formalno funkcionira kao samostalna kompanija uključujući na burzi i službeno nije integrirana u MOL kao članica MOL grupe. Uz put budi rečeno, MOL grupa i ne postoji u Mađarskom registru tvrtki, ali zato postoji na memorandumima koje potpisuje hrvatski ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić. Možda je evo za pred kraj zgodno podsjetiti i na jedan zanimljivi odvojak da tako kažem ili posebnu nišu afere INA-MOL u izdanju Ćorića. Naime, da vas podsjetim kada su mediji otkrili postojanje memoranduma i njegov sadržaj ministar Ćorić je uspio jednog novinara napasti zbog stvari koje taj novinar piše u zatvorenim grupama sa svojim kolegama. Možda da je manje čitao zatvorene novinarske grupe, a više memorandume koje potpisuje ministar Tomislav Ćorić ne bi danas imao probleme koje ima. I za kraj, ja već dugo sam na ovom svijetu i naučila sam da se stvari zaista rijeko kad dešavaju slučajno. Naučila sam da se stvari vrlo često ponavljaju i naučila sam da uvijek treba čitati ono između redova ili ono što je tiskano malim slovima i čuti ono što nije bilo rečeno. Čini mi se da kao što nama ovdje imamo vrijeme koje nam je preostalo za raspravu, tako kuca i vrijeme ministru Ćoriću koliko mu je još preostalo dana ministarskog mandata, a postoji jedna osoba koja zna koja je startna pozicija, a to je premijer Plenković.

Jasno je šta je uzrok za to nepovjerenje koje je ovdje oporba tražila u Parlamentu da se glasa o tom nepovjerenju jer je ministar Ćorić vrlo jasno pogodovao investitoru u projekt Krš-Pađene istom onom investitoru kojem je ministrova stranačka kolegica Josipa Rimac prema optužbama USKOK-a isto tako pogodovala, na drugačiji način, ali isto tako pogodovala čak i za isti taj projekt, a i još neke druge projekte. Isto tako taj isti ministar devastacija okoliša je u rujnu 2019. izmijenio uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja je katastrofalan imala sustav naplate usluge prikupljanja komunalnog otpada zbog čega je na kraju Ustavni sud išao suspendirati primjenu te uredbe citirajući presudu Ustavnog suda odnosno odluku Ustavnog suda jer neće smatraju po njihovom mišljenju, ispuniti ciljeve zaštite okoliša. Ja ne znam da je to ijednom ministru zaštite okoliša u Hrvatskoj uspjelo da mu Ustavni sud zbog tog razloga suspendira primjenu jednog okolišnog propisa i od tada koliko ja znam, a demantirajte me, se ništa nije na tom polju napravilo. Znači to se desilo krajem siječnja, sad je studeni, mi kaskamo što se tiče odvojenog prikupljanja otpadom, prijete nam veliki penali EU i ništa se od tada nije napravilo. Dalje, ministru Ćoriću vi ste i cugali i jeli u ilegalnoj birtiji čiji je vlasnik osoba koju ste netom prije postavili da bude direktor Janafa, znači vi ste postavili Kovačevića da bude direktor Janafa, vi ste skupština Janafa kao resorni ministar i onda ste cugali i jeli u njegovoj ilegalnoj birtiji. Račun pretpostavljam nemate jer pretpostavljam da ih tamo niti ne izdaju, međutim mene bi isto tako zanimalo kakve ste sve, koliko ste jeli i cugali u smislu koliki je taj dar bio koji ste dobili od direktora koji ste dužni nadgledati kao član skupštine Janafa. Znači da li je taj dar bio veći od 500 kuna, da li ste pojeli i popili više od 500 kuna, to bi isto tako bilo zanimljivo saznati. Dalje, sami ste rekli još u raspravi o interpelaciji da niste stručni za zaštitu okoliša odnosno za resor koji vodite već tri godine, već to je izjava za ostavku.

Ja se nikad ne bi usudio voditi Ministarstvo zdravstva primjerice, al vi ste se usudili i dalje ste, se usudite biti ministar. Ako već niste stručnjak zašto onda niste slušali stručnjake iz svog ministarstva, iz svoje uprave u ministarstvu koja je rekla, na osnovu čega je i rješenje za Krš-Pađene doneseno, da treba ić se u ocjenu utjecaja na ekološku mrežu? Zašto niste slušali stručnjake iz Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode koji su to isto tako rekli? Niste ih slušali nego ste navodno slušali DORH koji vam je rekao da će tu nastat šteta za državu i da trebate poništit je, kolko, u prvih 50 dana otkad ste postali ministar da trebate poništiti rješenje koje je staro tek nekoliko mjeseca za ovaj projekt, a, ali nevjerojatno nema ni jedne službene zabilježbe toga da vam je to DORH rekao, nekog sastanka, nema nijednog dopisa, bar mi to zadnji put niste znali reći, rekli ste da nema kad smo imali raspravu o interpelaciji. I kažem, ne možete sjetit odnosno kažete da niste sigurni ko je prvi koga kontaktirao, DORH vas ili Ministarstvo zaštite okoliša odnosno vi DORH oko toga da se ide, da se ne pričeka prvo, jer najnormalnija stvar da se na takva rješenja o procjenama utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu da se investitori žale i pokrenu upravni spor, ide tužba i na kraju se vidi ko je u pravu. Vi niste čekali da vidimo kako će sud to presuditi nego ste automatski išli poništiti rješenje vašeg prethodnika navodno jer bi tako nastala šteta za državu. Mi trebamo danas raspraviti o vašem povjerenju, vi ste očito teret vladi i teret ste i Hrvatskoj zato što ste na čelu najbitnijeg ministarstva, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, to je ogromno ministarstvo, to je najbitnije ministarstvo za povlačenja fonda, slijedeće generacije EU i drugih isto tako i financijske perspektive i strukturnih fondova. Znači, za izlazak Hrvatske iz ove krize, za povećanje otpornosti na nove krize, za oporavak, to je najvažnije ministarstvo i vi ste previše očito opterećeni ovim aferama i u tom smislu ste teret ne samo vladi nego ste teret RH. Ono što je očito zelena ekonomija, kako je vi vidite na HDZ-ov način, jest ekonomija u kojoj HDZ-ovci pune džepove zelenim novčanicama EUR-a ili dolara, ili kako je to rekla lijepo Josipa Rimac „vjetar duva, a ti puniš džepove“ A onda još ti isti investitori, te iste firme doniraju HDZ i financiraju predizbornu kampanju, e to je ljudi moji cirkularna ekonomija na HDZ-ov način. Ovo je zelena ekonomija na HDZ-ov način, a ovo je cirkularna ekonomija na zeleni način. Rekao sam još prilikom rasprave o povjerenju vladi, na konstituirajućoj sjednici sabora, tada mandataru Plenkoviću da ste vi ministre Ćoriću najslabija karika u ovoj vladi i eto na samo nekoliko mjeseci nakon toga prvi ministar o čijem se povjerenju raspravlja ste upravo vi. Tako da tada smo već to dobro predvidjeli. Mi danas raspravljamo o povjerenju, uskoro ćemo glasati o vašem, o povjerenju vama. Međutim, javnost, hrvatska javnost je već glasala po anketama. Vi ste najnepopularniji ministar u ovoj vladi. Znači hrvatska javnost je već glasala o tome da nema u vas povjerenja i mi se nadamo da će uskoro to, da će to kad dođe glasanje shvatiti i saborski zastupnici. Zahvaljujem.

Dakle, već sam nekoliko puta, kad sam i prvi puta o, kad smo razgovarali o povjerenju vladi, izglasavali ovdje vladu, govorila o tome da je za mene nebitna motivacija g. Ćorića unutar njegove uloge u Krš-Pađene nego činjenica da kako god bilo da ćemo minimalno 1,2 milijarde kuna platiti više, veću cijenu struje nego što bismo to napravili da on nije pogodovao investitoru. Sama ta činjenica meni je dovoljna za političku odgovornost, ali nažalost to nije sve. Prvo, kako je došlo do odgovornosti za 1,2 milijarde kuna? Vi kažete niste vi krivi, to su dogovori bili prijašnji itd., itd., vi ste samo nastavili tu politiku. Istina, međutim vi ste pogodovali investitoru na način da ste kontra europskog prava koji je dio unutarnjeg prava EU ukinuli rješenje koje nalaže studiju procijene utjecaja na ekološku mrežu usprkos tome što su vas vaše stručne službe, kad već vi kažete da niste stručnjak za okoliš, upozorile da takvu studiju morate raditi jer je dio Direktive o staništima. Da je tome tako čisti dokaz je i činjenica da je Europska komisija zbog toga pokrenula protiv Hrvatske postupak zbog kršenja prava EU u lipnju ove godine i da ste dobili 4 mjeseca da to ispravite i da u tome su vam jasno u tom dokumentu napisali da se moraju raditi takve procijene utjecaja na ekološku mrežu za sve vjetroelektrane na području obale i zaleđa. Dakle, jasno je da jeste kršili pravo EU koje je ujedno i dio prava RH. Dakle, prema svim naftnim stručnjacima koji su se o tome izjašnjavali u javnosti i pokazivali izračun, gubitak koji smo na tome ostvarili odnosno koje je g. Ćorić ostvario je oko 300 milijuna kuna do 350 milijuna kuna. Zašto? Jer nismo prodali naftu po cijeni koja vrijedi za naftu te kvalitete koju smo prodavali jer nismo izračunali transportne troškove, prodavali smo, kome, Mađarima. Dakle, i tu se postavlja pitanje, koja je bila motivacija? Da li je motivacija bila pogodovanje MOL-u? Da li je to dio šire zajedničke energetske politike g. Ćorića, Plenkovića i Orbana ili je to samo riječ o nesposobnosti? I opet kažem, nebitno je jer smo izgubili 300 milijuna kuna minimalno. Šaljemo naftu na preradu u Mađarsku, o tome je već kolegica govorila. Zašto nismo mnogi u Rijeci? Zašto JANAF nije napravio reverznu cijev prema Rijeci? Ne znamo. Da li se u klubu isto tako dogovarala zajednička politika oko investiranja Mađara u LNG? Ja ne znam. Možda bi nam mogli odgovoriti. A zašto ne znam mada sam postavila to pitanje sa kim je gospodin Ćorić bio u klubu? Ne znam zato što u, od svih odgovora koje mi je dao u odgovorima na moje zastupničko pitanje je baš slučajno propustio dati odgovor tko je još bio s njim u klubu. Možda je bio netko tko nam je od interesa upravo za ovo pitanje. Postavit ću još jednom i tražit ću napismeno odgovor. Da li je PPD imao bilo kakvu ulogu u dogovoru investicije Mađarske državne tvrtke MVM u LNG? Da li je taj, u tom dijelu da li ste sudjelovali vi ili gospodin premijer? Da li ste znali i da li je istina da je napravljena razmjena između plina koji je zakupio PPD od Gazproma i plina koji je navodno zakupio MVM u LNG-u? [[Upadica: Hvala.]] Molim te odgovore do kraja dana.

Poštovani gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege, slika sabornice u ovom trenutku najbolje govori o kvaliteti ovog skromnog, siromašnog uratka i o njegovoj argumentiranosti i o tome koliko oni koji su ga potpisali iza njega stoje. Jučer je oporba cendrala cijeli dan zbog toga što se njih ne sluša pri činjenici da slušajući njih ne možeš uopće reagirati jer nemaš instrumenta, jer budeš bio opomenut. Kad se obrazlaže amandman onda je samo interakcija između predlagatelja amandmana i predstavnika Vlade.

Molim vas morat ću davat opomene radi ometanja sjednice, molim vas.

Pogledali smo i susjedne dvorane.

Svojim upadicama ili na drugi način ometat govornika, zato sam vama dao opomenu i vama i gospodinu Bulju, a vama … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] treću opomenu i nemate više pravo govoriti, gospodin Bulj ima drugu opomenu. I opomenu ima gospodin Bačić koji je prihvatio tu igru. Izvolite gospodin Bačić.

Druga stvar koju također moram reći, a to je da me ne čudi dio predlagatelja koji pripadaju ovim manjim političkim strankama. Međutim, moram reći da me čudi ovakav pristup u ovom zahtjevu odnosno pitanju pokretanja odgovornosti ministra SDP jer iza ovog rekao sam siromašnog uratka stoji svojim potpisom predsjednik SDP-a, šef oporbe sa zahtjevom ili prijedlogom za pokretanje odgovornosti koji je doista na razini jedne male jedne neprimjetne neparlamentarne stranke. O čemu se ovdje radi? A to mene ne čudi, danas drugi put se SDP blamira, prvi puta kada je napustio jutros glasovanje o amandmanima na proračun, a drugi put ovdje kad potpisuje ovaj isti uradak sa zastupnicom koja ih proziva da su dio udruženog koruptivnog lopovskog pothvata. I gospoda iz SDP-a preko toga tako olako prolaze. Ali ono da se vratim na meritum. U prvom odnosno u prvom razlogu za pokretanje odgovornosti ministra Ćorića navode kao temeljni razlog gospodo predlagatelji, navodite kao temeljni razlog odluku Upravnog suda u Splitu koji je poništio rješenje ministra. U drugom, u drugom razlogu u kojemu ga se tereti zbog CEMP-a uopće ne spominjete Upravni sud u Splitu koji je to njegovo rješenje potvrdio i čak što više po žalbi zelene akcije Visoki upravni sud u Zagrebu je opet to rješenje potvrdio. U onom prvom, u onom prvom razlogu za pokretanje pitanja odgovornosti temelje svoje, svoje, svoje potraživanje odnosno svoj prijedlog da se, da se ministara smijeni na odluci upravnog suda, a u drugom pored dvije potvrde, dakle dva rješenja, dvije presude upravnog suda uopće ne spominjete. Toliko o vašoj vjerodostojnosti, toliko o vašoj vjerodostojnosti. Čak ste i prešutili. Tamo vam je upravni sud temelje za smjenu ministra, a ovdje kada na dvije instance Upravni sudovi u Hrvatskoj njegovo rješenje potvrđuju opet bi ga trebalo smijeniti. Dakle, njega bi po vama trebalo smijeniti i onda kada postupa po rješenju upravnog suda i kad mu ustavni sud to sve skupa što radi potvrđuje, a i onda kada mu upravni sud nije potvrdio rješenje, onda je on jasno u drugom postupku postupio, postupio kao što je imenovao gđu. Slavicu ravnateljicom i sada očekujemo po žalbi kako će drugi puta riješiti upravni sud. Ali ako je vama gospodo u SDP-u, vama se obraćam, vi ste bili ministri u vladi, temelj za traženje odgovornosti, političke odgovornosti ministra samo rješenje upravnog suda, ja se čudim da je ovdje na ovaj uradak mogao svoj potpis staviti ministar Bauk kojemu je ustavni sud srušio cijeli zakon zbog revolving doora, a revolving door kada se prevede u naš lijepi hrvatski jezik znači „uhljebljivanje“, a to je uhljebljivanje započeo SDP 2012.g. kada je rekao da bez javnog natječaja, bez ičega će uvlačiti svoje podobne stranačke prijatelje i prijateljice u državnu upravu. I nije točno kolega Grbin, obmanuli ste s ove govornice kada ste rekli da je, da SDP je imao namjeru, imao namjeru preko revolving doora određeni broj pouzdanih ljudi, pojedinih ministara uvući sa sobom u državnu upravu, a onda nakon 4.g. otić. Ne, vi ste, ja se toga dobro sjećam i to vam je ustavni sud javno rekao, vi ste kroz revolving door odnosno uhljebljivanje pokušali svoje stranačke podobnike uvući u državnu upravu i onda ih preraspoređivanjem iz jednog ministarstva u drugi zacementirati ih u državnoj upravi i to vam je, i to vam je skinuo, to vam je poništio ustavni sud jer je takva izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima bila protuustavna, protuustavna.

Tada vam nije to palo na pamet da kao članica te vaše vlade da se nju razriješi ili g. Zmajlovića koji je bio prethodnih ministra Ćorića u tom istom ministarstvu, upravni sud mu je srušio rješenje o prihvatljivosti izgradnje golf igrališta u Dubrovniku, rješenje o prihvatljivosti projekta golf, izgradnje golf igrališta u Dubrovniku mu je poništio i na taj način to što je upravni sud poništio to rješenje to je bila osnova tvrtci Golf da danas potražuje u arbitraži ogromne, ogromne milijarde kuna od RH. To je napravio ministar iz ove vlade kojemu je isto upravni sud poništio rješenje i to niko, to nije bilo tu apsolutno nikakvog spora, tada se nitko od vas nije sjetio zatražiti možda odgovornost g. Mihaela Zmajlovića zbog toga što je to tada rađeno?

I četvrta stvar koja je ovdje kad govorimo o meritumu jako važna, dakle ministar je komunicirao, a možda će još i tijekom večeri. Da, bio je u tom čuvenom klubu u Slovenskoj, bio je nakon što je po drugi puta potvrđen odnosno počeo treći mandat direktora odnosno predsjednika uprave Janafa. Međutim, meni nije jasno moram reć i to bi želio da mi netko objasni, ako je kriterij za smjenu ministra zaštite odnosno ministra gospodarstva i održivog razvoja to što je posjetio jedan klub onda bi zbog vlastite vjerodostojnosti ovi isti potpisivači i predlagatelji njegova razrješenja trebali pokrenuti postupak … [[Govornik se ne razumije]] opoziva predsjednika države jer je on za vrijeme lockdowna bio u tom istom klubu i pozvao k sebi načelnika glavnog stožera HV-a. Da ste to pokrenuli opoziv predsjednika zbog toga što je posjetio jedan klub iako vas je on zbog toga svih ismijao, to isto trebate reć i mnogima od vas koji ste zbog toga ga optuživali vas je prilično ismijao u brojnim svojim izjavama, da ste pokrenuli postupak opoziva predsjednika onda biste imali vjerodostojan, imali biste jednaki kriterij prilikom traženja opoziva ministra Ćorića. Ali gle čuda ne, to koda se nije dogodilo u vrijeme lockdowna, o tome se šuti, to se ovdje ne spominje nigdje, ali s druge strane itekako se, itekako se želi onako zlurado obračunavati sa ministrom gospodarstva i održivog razvoja. Dakle da zaključim, mi u Klubu HDZ-a smo pažljivo proučili ovaj, reko sam maloprije, siromašan uradak. Ja sam očekivao kad iza toga stane SDP da će to biti ipak nešto zbog čega ćemo se morati potruditi poslije podne ovdje u saboru obrazložit da to nije točno, ali ovo se mi nemamo što oko ovoga puno truditi ljudi, mi se oko ovog zahtjeva nemamo što puno truditi nego ćemo mi u klubu kao što smo već i rekli ovakav zahtjev odbiti, uvjeren sam dakle da ćemo u petak izglasovati povjerenje ministru Ćoriću. Hvala. Hvala lijepa. Imamo nekoliko povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Tomašević prvo, u čemu je povrijeđen Poslovnik?

Poslovnika budući da je omalovažavao zastupnike i vi ste primijenili potpuno isti kriterij, znači kad je rekao sramite se, opomenut je kolega iz oporbe Peđa Grbin … [[Upadica: Ne razumije se.]] jeste i isto tako je upozorena kolegica Murganić da ne govori isto tako sramite se i onda je kolega Bačić isto to spomenuo i nakon toga je nastala cijela situacija.

Temeljem Članka 241. stavak 1. izričem vam mjeru udaljenja sa sjednice.

Poslovnik konačno, pa ćete znati kako se ponašati u ovom u saboru.